i članka 172. Poslovnika u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave.

Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje?

Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Nakon što je ovaj Visoki dom 30. lipnja 2017. godine usvojio prijedlog Zakona o sustavu domovinske sigurnosti sa 107 glasova za, 12 suzdržanih, 1 protiv. Vlada RH kao predlagatelj pripremila je konačan prijedlog ovog zakona o kojem ćete danas raspravljati. Prijedlozi, primjedbe i mišljenja koje ste dali u raspravi u prvom čitanju prihvatili smo i na odgovarajući način ugradili u konačan prijedlog zakona. Svjesni smo kako se sigurnosna paradigma promijenila. Dok smo se nekada suočavali sa konvencionalnim vojnim prijetnjama državnom suverenitetu i teritorijalnom integritetu danas su u prvi plan izbile prijetnje i ugroze kao što su terorizam, gospodarska kriza, ilegalne migracije, klimatske promjene i s njima povezane velike nesreće i katastrofe, cyber napadi, cyber terorizam, hibridno djelovanje. Svjesni smo da je sigurnost prije svega i proces, proces nalaženja odgovora, rješenja o upravljanju sigurnosnim rizicima radi dostizanja željenog stanja sigurnosti. Taj proces očuvanja i gradnje, jačanja nacionalne sigurnosti nije proces koji se može odvijati stihijski. On mora biti usmjeravan i upravljan. Ni sigurnosno okruženje se ne mijenja stihijski ali sigurno se mijenja. Mijenja se brzo, često nepredvidljivo ili teško predvidljivo. Ali mi moramo biti spremni i sposobni ostvarivati nacionalne interese u uvjetima kada su oni ugroženi. I sami smo bili svjedoci navedenih promjena te sigurnosne paradigme na primjeru poplava i požara. Ove godine kada se od nas tražila sinergija, uvezivanje sposobnosti, pravovremenost i brzina reakcije. Ove nepogode pokazale su koliko je sigurnost kao stanje značajna ali kao proces složena i koliko je sustavnosti potrebno u pristupu problematici sigurnosti osobito s najviše razine upravljanja na koje se stvara okvir za funkcioniranje sustava. Želim još jednom sa ovoga mjesta Visokog doma zahvaliti našim vatrogascima, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje, hrvatskim vojnicima, policajcima, Gorskoj službi spašavanja, Crvenom križu, mještanima, lokalnoj zajednici na angažmanu u gašenju požara, obrani od poplava. To je sinergija i sustav koji želimo. Unatoč značajnim strukturnim i sigurnosnim promjenama koje smo u međuvremenu prošli i koje imaju utjecaj na našu državu i društvo nismo mijenjali naš model nacionalne sigurnosti uspostavljen još 2002. godine. Upravo zbog toga ova Vlada napravila je analizu trenutnog stanja sustava nacionalne sigurnosti gdje smo prepoznali potrebu redefiniranja tog sustava sigurnosti te pristupili smo izradi Strategije nacionalne sigurnosti kao temeljnog, strateškog, ishodišnog dokumenta. Kao odgovor na nove sigurnosne prijetnje, ugroze i rizike prepoznali smo partnerstvo za sigurnost iz kojeg proizlazi sustav domovinske sigurnosti koji počiva na načelima poštivanja ljudskih prava, ljudskoj sigurnosti odnosno sigurnosti pojedinaca svakog građanina RH solidarnosti, toleranciji, dijalogu. Ovaj zakon uvodi novu paradigmu sigurnosti koja se temelji na partnerstvu za sigurnost, na modelu ljudske sigurnosti odnosno sigurnosti pojedinca, svakog građana RH. Cilj ovog zakona je uspostava učinkovitog sustava Domovinske sigurnosti kao odgovor na suvremene ugroze i rizike. Misija odnosno svrha postojanja sustava je graditi sigurno okruženje te štititi, promovirati nacionalne interese RH vodeći skrb o zaštiti ljudi, infrastrukture, gospodarstva, prirodnih resursa a sve kao pretpostavka sveukupnog gospodarskog razvitka Hrvatske i dobrobiti svih građana. Vizija, to je slika sagledive i realne budućnosti koju namjeravamo ostvariti je jedinstven funkcionalno i organizacijski jasno definiran sustav Domovinske sigurnosti gdje će sve sastavnice biti komplementarne i u fazi pripreme izvršenja zadaća u funkciji jačanja nacionalne sigurnosti i učinkovitog upravljanja sigurnosnim rizicima. Uspostava i razvoj sustava Domovinske sigurnosti jedan je od strateških ciljeva definirani u novoj Strategiji nacionalne sigurnosti koji smo nakon 15 godina izradili i koju je Hrvatski sabor donio 14. srpnja 2017. godine velikom većinom potpore vas zastupnika, zastupnica i za to vama hvala. Kao strateški ciljevi definirani su i dostizanje najvišeg stupnja sigurnosti zaštite stanovništva, kritičke infrastrukture te razvoj i održavanje snažne i aktivne obrane. Prvi korak u ostvarivanju cilja razvoja sustava Domovinske sigurnosti je donošenje zakona kojim se taj sustav nominalno i formalno uspostavlja. Uspostavom sustava Domovinske sigurnosti moraju se osigurati uvjeti za usklađeno, koordinirano upravljanje sigurnosnim rizicima od prepoznavanja prijetnji i procjene rizika do poduzimanja mjera i aktivnosti kako bi se rizici uklonili ili smanjili na prihvatljivu mjeru. U skladu s tim, RH će razvijat moderan, sveobuhvatan, racionalan i učinkovit sustav Domovinske sigurnosti koji će odgovarati i našoj tradiciji i potrebama. Sustav Domovinske sigurnosti mora omogućiti i uspostavu učinkovite funkcije upravljanja u kriznim situacijama, i to je prioritet. U razvoj ovog sustava što je također vrlo bitno reći, ne polazimo od nule već od činjenice da u RH postoje tijela kojima je temeljena funkcija provedba aktivnosti i zadaća iz okvira procesa upravljanja sigurnosnim rizicima od značaja za nacionalnu sigurnost i policija i obrambeni sustav i vatrogastvo, i gorska služba spašavanja i sigurnosno-obavještajni sustav i sustav civilne zaštite i agencije i instituti i tijela državne uprave. Međutim, ne može se reći da ta tijela čine jedan organizirani sustav a osobito ne da su u takav sustav na primjeran način uključena sva tijela koja svojim sposobnostima mogu i moraju biti potpora u procesu stalnog jačanja nacionalne sigurnosti. Mi smo govorili o sustavu nacionalne sigurnosti ali on niti jednim dokumentom nije bio definiran niti normiran kao sustav. Niti su bili određeni dijelovi tog sustava. Jel' to policija, vojska, gorska služba itd. Upravo predloženim zakonom definira se da sustav Domovinske sigurnosti čini pod jedan, središnja tijela državne uprave nadležna za unutarnje poslove, obranu, vanjske poslove, civilnu zaštitu, zaštitu okoliša, zdravstvo, financije, pravosuđe uključujući tijela iz njihovog djelokruga te tijela sigurnosno-obavještajnog sustava. Pod dva, središnja tijela državne uprave koja su u svojem djelokrugu imaju kritičke infrastrukture uključujući tijela iz njihovog djelokruga koja sudjeluju ili mogu sudjelovati u aktivnostima procesa upravljanja sigurnosnim rizicima. I tri, druga središnja tijela državne uprave U okviru sustava Domovinske sigurnosti mogu biti angažirane pravne osobe posebno važne za obranu, udruge branitelja iz Domovinskog rata. Vidjeli smo i na primjeru ovih požara konkretno oko Splita, tu je bila i udruga 4. gardijske brigade ili primjer požara oko Drniša, Promine, tu je bila angažirana također postrojba odnosno udruga 142. brigade. To je ta vrijednost sustava Domovinske sigurnosti, da se omogućuju da i udruge branitelja mogu uključene biti u taj proces. Zatim tu su udruge građana, vidjeli smo isto na primjeru požara oko Splita, to je bila Torcida ili neka druga udruga građana znači, sustav dopušta, to je to partnerstvo za sigurnost da se i te udruge mogu uključiti i građani. Vidjeli smo, ljudi su pomagali, branili svoj dom, kuću i sustav i njima dopušta da budu u tom konceptu, u tom partnerstvu za sigurnost. Jasno da država ima najveću odgovornost ali sustav dopušta svima da pomognu u toj situaciji i to je ta potpora sustavu Domovinske sigurnosti u provedbi aktivnosti zadaća, upravljanja sigurnosnim rizicima od značaja za nacionalnu sigurnost te s tim želimo kroz partnerstvo za sigurnost jačati nacionalni sigurnost što je interes svih od pojedinaca do države i društva. Zakon o sustavu Domovinske sigurnosti omogućava da se od elemenata fragmentiranog sustava koji nije formalno uređen sustav orijentirani poglavito na prijetnje ugoze, da se od tih elemenata razvije sveobuhvatan sustav usmjeren na upravljanje sigurnosnim rizicima. Ovim zakonom omogućava se na primjeran doprinos javnog i privatnog sektora jer imamo jako puno sigurnosti u privatnom sektoru, idemo i te sposobnosti također uključiti, te civilno društvo u zaštiti i jačanju nacionalne sigurnosti na svim razinama. Ovaj zakonom definira se okvir za razvoj tog sustava. Predloženi zakon ne podrazumijeva nove upravne strukture, nagle radikalne promjene, koje bi mogle narušiti funkcioniranje onoga što imamo, kao ni povećanje proračunskih sredstava. Zakon otvara mogućnost za sustavni usklađen pristup razvoju, postojećih i novih nepostojećih sposobnosti, te njihovoj racionalnoj i učinkovitoj uporabi. Zakone samo da otvara mogućnost, nego na obavezuje na pokretanje procesa, koji će doprinijeti izgradnji i jačanju takvog sustava. Međutim, sustav koji će biti funkcionalan, učinkoviti i racionalan, nije moguće stvoriti jednim aktom, potezom PER-a već takav sustav treba kontinuirano razvijati. Uspostava sustava domovinske sigurnosti je trajan, dinamičan proces, čija će se dinamika usklađivati s promjenama sigurnosnog okružja i potrebama ostvarenja nacionalnog interesa. A ovim zakonom prvi put stvaramo okvir za njegovu normizaciju i proceduru postupanja. Zakon je samo prvi korak u pokretanju procesa, razvoja sustava koji će biti nositelj brige za nacionalnu sigurnost. Rad i punoj uspostavi sustava koji zakon eksplicirano inicira, zasigurno će ukazati na sve ono što u sustavu treba nadograditi, što u postojećoj regulativi treba preciznije definirati ili dopuniti. To mora biti učinjeno postupno ili na način koji ni u jednom trenutku neće narušiti stanje sigurnosti. Vijeće za nacionalnu sigurnost definira se središnjem tijelom sustava domovinske sigurnosti. Dakle, tijelo koje nije samo nadležno za usmjeravanje rada sigurno obavještajnog sustava, nego i sustava domovinske sigurnosti. Sustava koji promovira partnerstvo za sigurnost i ono što je najbitnije, sinergiju, jedinstvo svih sposobnosti države i društva. Predloženim zakonom uspostavlja se koordinacija za sustav domovinske sigurnosti, kao međuresorno tijelo koje ima nadležnost koordiniranja rada i usklađivanje razvoja sposobnosti sustava domovinske sigurnosti. Radi se o tijelu koji je po svojem sastavu kompetentno da pronalazi ravnotežu između potrebe razvoja nužnih sposobnosti i u tijelima i sustava domovinske sigurnosti i raspoloživih proračunskih sredstava dodijeljenih za te namjene. Resursi se moraju dijeliti. Do sada nije bilo definirano tko je odgovaran ili nadležan za pokretanje izrade ili ažuriranje strategije nacionalne sigurnosti. Sada ovim zakonom točno je određeno tko je upravo odgovoran za pokretanje, izrade strategije nacionalne sigurnosti, odnosno, ažuriranje strategije nacionalne sigurnosti. Te se ovim zakonom propisuje da koordinacija za sustav domovinske sigurnosti ima tu obavezu u skladu sa promijenjenim sigurnosnim kontekstom, vanjskom i unutarnjeg okuženja, te uspostavu i obavezu koordiniranju provedbe procesa, stalnog ažuriranja procjene nacionalnog sigurnosnog rizika. To nam je vrlo bitna stvar da možemo svaka 3 mjeseca upravo raditi procjene i rangiranje tih nacionalno sigurnosnih rizika. Te određivanje prioriteta u tretiranju. Koordinacije za sustava domovinske sigurnosti usklađuje provedbu smjernica, odluka i zaključaka, vijeća za nacionalnu sigurnost, te predlaže Vladi RH, nositelju izrade smjerova, njegov rad. Jer do sada imali smo sjednice vijeće za nacionalnu sigurnost, imali smo određene zaključke tog središnjeg najvećeg tijela, međutim, nije bilo operativno određeno, tko je odgovoran, odnosno, tko će koordinirati, usklađivati provedbu tih smjernica vijeća za nacionalnu sigurnost. Zatim, ono što je vrlo bitno, tu je rad na izradi standardni operativni postupak. Mi moramo napraviti, izraditi, standarde operativne postupke, za svaku situaciju, krizu, da bi mogli nastupiti. I ono što je vrlo bitno što ova država mora napraviti, to je taj priručnik za upravljanje u kriznim situacijama. Da znamo liniju zapovijedanja, da znamo procedure, da znamo elemente sustava koji reagiraju u tim situacijama. I ono što želimo sljedeće godine, želimo napraviti prvu vježbu sustava domovinske sigurnosti, želimo i testirati sustav i kroz te vježbe ga nadograđivati i učiniti ga boljim. Predloženim zakonom prvi put regulirano je da u slučaju kriznog stanja Vlada RH, ovlaštena provesti preraspodjelu financijskih sredstava u državnom proračunu. Imali smo primjer Gunje, trebate sredstva, međutim nemate način ako ta sredstva dobiti bez rebalansa a nekad se to ne može čekati. Predloženi zakon ne može dati pojedinačno rješenje na svaku moguću situaciju, ali je prvi i nužan korak kojeg činimo njegovim donošenjem. Koji izravno pristupamo implementaciji jednog od ciljeva strategije nacionalne sigurnosti. A time ćemo posebno dati potporu i ostvarivanje većine ostalih ciljeva definiranih strategijama. Sustav domovinske sigurnosti mora omogućiti nalaženje primjerenog optimalnog načina tretiranja svakog sigurnosnog rizika od značaja za nacionalnu sigurnost, kako otklanjanjem prijetnji i ugroza, tako i smanjenje štetnih posljedica djelovanja prijetnji ili ugroza. RH raspolaže resursima i sposobnostima koji ima u stanju upravljati sigurnosnim rizicima. Ali mora razvijati i sposobnosti kojeg nema. Trebaju nam sposobnost, evo primjer bespilotnih letjelica, trebaju nam sposobnosti dronova, trebaju nam sposobnosti u preventivi, trebaju nam sposobnosti prikupljanja svih tih informacija, predviđanja i upravo ovaj sustav domovinske sigurnosti to dopušta. Međutim, potrebni je prije svega graditi sustav, to je izazov i perspektiva. Usvajanje ovog zakona samo je prvi korak na tom putu, a uspostava sustava biti će proces koji će trajati i u kojem sve sastavnice tog sustava mogu i moraju dati svoj doprinos u njegovoj gradnji. Razvoj tog sustava nije i ne smije biti sam sebi svrha. Dodana vrijednost ulaganja u taj sustav mora biti razvoj i prosperitet države i društva sa svih aspekata, gospodarskog demografskog, obrazovnog, kulturnog, ekološkog, tj. kao što sam i na početku istaknuo, nacionalna sigurnost i gospodarska sigurnost moraju ići ruku pod ruku. Upravo će razvoj sposobnosti učinkovitog upravljanja u kriznim stanjima biti jedan od prioritetnih zadaća čija realizacija počinje nakon usvajanja ovog zakona. Recentna iskustva iz odgovornosti za velike nesreće, katastrofe, socijalne procese, poplave, požar, izbjeglički val koji na sreću nisu imali potencijal izazvati krizu koja bi ugrožavala nacionalnu sigurnost, jasno ukazuju na potrebu normativnog uređenja područja upravljanja u kriznim situacijama. Sigurna Hrvatska preduvjet je za razvoj gospodarstva a jače gospodarstvo omogućiti će više investicija te ponovno izravno djelovati na jačanje sigurnosti. Zato kada govorimo o jačanju sigurnosti, o razvoju sustava domovinske sigurnosti govorimo o tome da ne smijemo duplirati kapacitete. Primjer, evo brodovi, malo brodova imamo u mornarici, malo u obalnoj straži, malo u policiji, malo u lučkoj kapetaniji. Mislim da moramo to sve skupa uvezivati, proračuni su mali, biti će manji, znači moramo voditi računa da ne dođe do dupliranja kapaciteta. Da raspolažemo kapacitete moramo učinkovito koristiti, združiti te resurse da bismo se mogli nositi. Ono što je vrlo bitno da svaka kuna uložena u sigurnost mora biti dobro, dobro odmjerena i opravdana, mora biti uložena gdje god je to moguće u domaću proizvodnju, u otvaranje radnih mjesta i mora biti svrsihovita. Stoga nam je potreban sustav domovinske sigurnosti u okviru kojeg će se voditi računa o tome zašto, gdje i kako će se razvijati sposobnost i resursi da bi sva sredstva uložena u sustav rezultirala učinkom kojim će svaki hrvatski čovjek moći osjetiti i ocijeniti kao doprinos svojoj dobrobiti. Kao što smo i tijekom Domovinskog rata ostvarili sinergiju i integraciju, jedinstvo svih sposobnosti i društva i države potrebnih za obranu domovine i oslobađanju njezinih područja. Takva sinergija, integracija sposobnosti tijela koja sudjeluje u procesu upravljanja sigurnosnim rizicima potrebni su nam i sada. Vidjeli smo i sada na primjeru i požare i poplave i u Hrvatskoj, ne bez sinergije, nema teorije. Bez sinergije, vojske, policije, vatrogastva, mještana, Gorske službe, općine, gradova, županija, države nema, nema. Niti jedna današnja ugroza, rizik bez te sinergije se ne može riješiti. I upravo zbog toga nam treba taj sustav, ta sinergija, razvitak domovine, naroda i države. Zato i naziv sustav domovinske sigurnosti. Domovinski rat temelj je moderne Hrvatske države. Na vrijednostima Domovinskog rata, nacionalnog ponosa, sinergije, zajedništva želimo graditi sustav domovinske sigurnosti za budućnost. Sustav sigurnosti koji razvijamo jamčiti će svim našim građanima da RH u bilo kojem trenutku može čvrsto, snažno i jako reagirati i odgovoriti na bilo koju prijetnju, ugrozu ili izazov nacionalnoj sigurnosti. I na kraju kao što sam spomenuo sinergiju koju smo postigli u Domovinskom ratu, sinergiju koju želimo ostvariti uspostavom ovog sustava pokažimo konsenzus i kod donošenja ovog zakona jer pitanje nacionalne sigurnosti je i treba biti nadstranačko pitanje. Poštovane gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru predlažem da podržite Konačan prijedlog zakona o sustavu domovinske sigurnosti. Hvala. Hvala lijepa gospodine ministre.

Gospodin Grmoja je tražio riječ nakon stanke. Izvolite. Kolegice i kolege, ja sam prije nekoliko dana izašao sa konkretnim i konstruktivnim prijedlogom kojim je slomljena sva argumentacija HDZ-a da bi se saborsko Istražno povjerenstvo kosilo sa istragom koja je u tijeku. Znači, moj prijedlog je, budući da nismo izabrali potpredsjednika Povjerenstva, to je greška koja je napravljena ovdje u Hrvatskom saboru, samim time Povjerenstvo ne može raditi i naš dogovor je bio, bila je kolega Jelkovac koja će govoriti nakon mene, dogovor je bio da ponovno idemo pred Hrvatski sabor kako bismo izabrali potpredsjednika Povjerenstva jer ne možemo između sebe na Povjerenstvu birati potpredsjednika. To nam je prilika da osim te izmjene, znači odnosno odabira samog potpredsjednika saborskog Istražnog povjerenstva izbacimo članak koji se tiče kvalitete financijskih izvješća u koncernu Agrokor i mi samim time više nismo u nikakvom sukobu ili koliziji sa ovom istragom koja se trenutno provodi. Ja sam pripremio novi prijedlog odluke. Kolege mi već ovdje u sabornici potpisuju, ja ću danas dati taj prijedlog u proceduru, očekujem od predsjednika Sabora da pod hitno to stavi na raspravu i glasovanje kako bismo izabrali potpredsjednika saborskog Istražnog povjerenstva ali i kako bismo otklonili bilo kakve argumente iako ti argumenti i ta argumentacija je šuplja, HDZ-ova, da se mi kosimo sa istragom koja je u tijeku. Osim toga, ovo što se sinoć dogodilo je još jedan slom HDZ-ove argumentacije jer svi oni koji su bili osumnjičeni su pušteni i pušteni su zato što je u biti sav dokazni materijal je u financijskoj forenzici, u financijskim izvještajima i pušteni su jer nema nikakve opasnosti od utjecaja na bilokakve svjedoke. Znači kolege iz HDZ-a, slomljeni ste i nemate druge sada nego podržati ovaj prijedlog i to je uostalom bio naš dogovor da ćemo ponovno raspravljati i glasovati o odluci o saborskom Istražnom povjerenstvu, izabrat ćemo potpredsjednika Povjerenstva, novoga. Vaš prijedlog je da to bude potpredsjednik Hrvatskog sabora, Milijan Brkić, nekakav je dogovor bio da tajnik Istražnog povjerenstva budem ja, da HDZ ne bi imao većinu i obje ove funkcije potpredsjednika i tajnika, to je bio dogovor, tako smo se dogovorili ali HDZ zna često ono što dogovori, izigrati. Tako da kolegice Jelkovac, ako to bude tako, ja sam snimio cijeli ovaj sastanak na kojem sam bio baš zato da ne biste napravili ovo što namjeravate napraviti, ja ću vam pustiti snimku što ste govorili, ako ne vjerujete, imam tu na mobitelu. Znači nema više nikakvog razloga da saborsko Istražno povjerenstvo ne krene sa svojim radom, ja danas ovo upućujem u proceduru, očekujem podršku i SDP-a, već su me podržali kolega Lovrinović, kolega Aleksić, kolega Hrelja, naravno saborski zastupnici MOST-a. Gotovo je više sa navlačenjem hrvatske javnosti, gotovo je više sa bježanjem od saborskog Istražnog povjerenstva, nikakva argumentacija više HDZ-a ne stoji, očekujem da se kolegica Jelkovac očituje o ovom što sam ovdje iznio i da jednostavno izglasam novu odluku i krenemo s radom. Hrvatski narod očekuje istinu, punu istinu o Agrokoru, očekuje da pred saborsko Istražno povjerenstvo dođu svi premijer, ministri financija, šefovi Porezne uprave, šefovi HANFA-e, šefovi HNB-a i da odgovorimo na pitanja koja muče hrvatsku javnost. Ono što želim još reći, još jedna kolona koja je izašla iz svojih vila sa zavežljajima u ruci za samo 24 sata vratila se istim putem u svoje vile. Koliko smo mi takvih grupa ispratili ovih godina sa zavežljajem u ruci da bi se ponovno vratili, znači odlazili su u Remetinec i premijer i ministri i pomoćnici i državni tajnici, Sanader, Kalmeta, Livaković, Bandić, Čehok, Mamić, znači svi su oni odlazili i vraćali se istim putem. Moj konstruktivan prijedlog je ono što hrvatska javnost očekuje jer više nema povjerenja u hrvatsko pravosuđe, da oni koji su stvorili Ivicu Todorića i ovakav Agrokor dođu pred saborsko Istražno povjerenstvo a sada kada smo ovim prijedlogom stavili HDZ pred zid, sada je sve gotovo, sva argumentacija je šuplja, sve kolege iz HDZ-a što se pokušavali možda opstruirati a možda i kolege iz SDP-a nisu imali ozbiljnu namjeru, sada je to gotovo. Sad svi možete pokazati jeste li za saborsko Istražno povjerenstvo ili niste.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

Poštovani kolega Grmoja, evo ja sam vas pažljivo slušala a vjerujem da ćete i vi mene. Kolega Grmoja, ja se vas ne bojim ali ovdje s desne strane jako ste vikali. Ja mislim da smo se mi prije svega kao članovi Povjerenstva dogovorili na onom našem prvom radnom sastanku da ćemo se dogovarati i svi nastupati zajedno u istom cilju, isto tako i medijski nastupati ali se vi tog dogovora ne držite i cijelo ovo vrijeme kroz medije igrate svoj igrokaz. Dakle, što se tiče HDZ-a, što se tiče mog stava kao tajnice Povjerenstva, vi ga jako dobro znate, ja ga nisam mijenjala od prvoga dana a isto tako ni HDZ. Kao pravnik ću još jednom reći, članak 4. Zakona o Istražnim povjerenstvima vrlo je jasno rekao ukoliko je pokrenut sudbenim postupak o nekom pitanju za čije istraživanje je prethodno osnovano Istražno povjerenstvo, ono će odmah prestati sa radom. Zakon iz '96. godine, kad je istražni postupak provodio sud, analogno tome, članak 17. Kaznenog zakona danas važećeg govori o tome kad počinje kazneni postupak i kaže da počinje pravomoćnošću rješenja o provođenju istrage. Time još jednom želim reći, da je sukladno zakonu, vrlo jasno kad mi kao istražno povjerenstvo trebamo prestati s radom. Odredba čl.4. Zakona o istražnim povjerenstvima nije slučajno napisana u tom zakonu. Ona je stavljena u zakon, iz razloga što je zakonodavac smatrao, da ne bi bilo dobro, da ne kažem higijenski da se istovremeno sa trajanjem sudskog postupka, znači postupka pred sudbenim tijelima i sudbenom vlasti provodi paralelno neki drugi postupak pa makar i ovdje u Hrvatskom saboru od strane bilo kakovog istražnog povjerenstva. Zato što taj paralelizam nije dobar. Time se na neki način, na neki način kontaminira područje jer se u istom pitanju ne može paralelno voditi 2 postupka, da se, samo malo da završim, ja vam se nisam ubacivala u riječ, da se ne dovede u pitanje pravilnost i zakonitost vođenja postupka pred sudbenim tijelima. Ja ne znam, možda vi znate. Da li vi znate da li će se istraga kasnije proširivati ili ne? Ne znate, isto kao što ni ja ne znam. Mi ne možemo na taj način funkcionirati. To ne bi bilo zakonito i ne bi bilo dobro. Znate koja je razlika između vas i nas? Vi iz Mosta ste populisti, a mi smo legalisti. U tome je jedina razlika. Govorili ste o prijedlogu koji smo imali na radom sastanku. To nije bio dogovor, to je bio prijedlog, da se za potpredsjednik izabere kolega Brkić, a prijedlog je bio vaš iz opozicije da u tom trenutku onda, ja više ne budem tajnica, nego da vi budete tajnik. Dakle, na kraju smo se dogovorili da mi kao povjerenstvo ne možemo o tome odlučivati, da će se o tome dogovoriti klubovi, koji su se i dogovarali kad su stavljali prijedlog na odlučivanje.

Jer da nije bilo stupanja na snagu lex Agrokor, pitanje je koji scenarij bi danas gledali i kojim pitanjima bi se danas bavili. Prema tome nemojte stalno dizati maglu. Vidio sam, imamo jednu povredu poslovnika, gospodin Grmoja. Poštovani potpredsjedniče, čl. 238 povreda Poslovnika, kolegice Jelkovac, molio bi vas kad govorite ovdje pred Hrvatskim saborom i saborskim zastupnicima, da iznosite točne informacije. Nije prijedlog bio opozicije da ja budem tajnik, prijedlog opozicije je bio da ja budem potpredsjednik povjerenstva, a onda je kompromisno rješenje, jer vi niste željeli da ja budem potpredsjednik bio da vaš kolega Milijan Brkić bude potpredsjednik a ja tajnik. I to je bio dogovor na našem neformalnom sastanku. Znači prijedlog je bio da ja budem potpredsjednik a ne tajnik, a kompromisni dogovor je bio onda da ja budem tajnik, a da HDZ-u pripadne kao više mjesto potpredsjednik.

287. ističem povredu Poslovnika 238. ispričavam se.

Da li je bio prijedlog vas članova opozicije u samom povjerenstvu u kojem se razgovaralo. Nismo ništa dogovorili, rekli smo upravo ono što sam i rekla, da će se o tome dogovoriti klubovi. Čujete nitko neće moći nikad reći da nisam tolerantan. Jer članak 28. kaže Sabor može izdavati prijepise, tonske snimke o tijeku rada sjednicama Sabora uz koji se objavljeni materijali dostavljeni zastupnicima za svaku temu od dnevnog reda sjednica o kojima se brine tajnik sabora. Znači nije bila povreda poslovnika, niti u jednom niti u drugom slučaju. A sad gospodin Maras ima riječ.

Dobro, ali ja sam vas pozvao da govorite, jer ste tražili stanku. Izvolite. Tako da nastavimo radom, koliko toliko, na osnovni neke procedure. Izvolite. Evo u ime Kluba zastupnika SDP-a odmah ću tu reći da mi se apsolutno slažemo s ovim, mislim da je to stvar tehnike da tu nije nikakav supstancijalni i povijesni razlog niti ideja koju su kolege iz MOST-a našli i riješili, znači to je stvar tehnike koju smo mi trebali dogovoriti, nadam se da ćemo dogovoriti na sljedećem glasanju potpredsjednika da se izabere i da se makne ovaj dio koji je obuhvaćen istragama DORH-a. Ali ono što je puno važnije je da se čak mi tu više ne moramo ni javljati u Saboru po tom pitanju jer su hrvatski građani svjesni tko skriva, to ne skriva, tko želi, tko ne želi. Znači ja danas evo gledam medije, slušam komentatore, svi govore o tome da HDZ skriva istinu i da mu nije u interesu da Povjerenstvo radi. Jučer je premijer Plenković dao neku svoju ideju da se pred nekim drugim odborom odvija ta rasprava. Hrvatski građani moraju tu raspravu čuti i zato inzistiramo na raspravi u Hrvatskom saboru. Znači kada pogledate samo prezimena: Canjuga, Valentić, Marić, to su ljudi iz HDZ-a od '90.-te na dalje. Znači nema tu nikakve PR akcije, aktivnosti kojom to HDZ može sakriti od hrvatskih građana i svijesti hrvatskih građana. A reći ću sada još jednu stvar koja je indikativna, tražimo od gospodina Ramljaka da objavi koliko je platio starih obveza medijima, medijima koji su imali prema Agrokoru potraživanja i na taj način pomogao Vladi da preko medija vrši PR akciju kao što se to dešava ovih dana. Znači evo konkretno neka kaže koliko je HANZA MEDA-i uplatio starih potraživanja, ja sam taj podatak dobio neformalno. Ja ovdje postavljam pitanje odakle pravo gospodinu Ramljaku da isplaćuje stara potraživanja medijima a da drugi dobavljači čekaju? Otkuda pravo to gospodinu Ramljaku? Neka svi evo to čuju i neka nam on da odgovor.

je rad bio inkluzivan, nikog nisu isključivali i prvi pita vidim da su uključeni borbeni rodovi. Dugo, dugo nakon rata vidim tu pješaštvo, topništvo i to je početak iako još nije savršeno, još nisu naučene lekcije nisu propisane kako bi trebale ali to ide polako. Kratka pitanja. Nacrt aktivne pričuve, kad možemo očekivat da će bit taj prijedlog, nacrt završen?

Jel' to podvučeno dolje, to me zanima, ulazimo u novo doba, reciklaža, umjetna inteligencija itd. Na kraju rekao bi ako treba pomoć našim ljudima u Vladi da rade, ja bi zamolio ljude iz tima da pomognu Vladi, da ih nauče šta je centralizirano planiranje i šta je određivanje prioriteta. Korupcija je rak rana Hrvatske i to zašto mi danas imamo toliko kneza Drpislava, Agrokor je samo jedna primjer ovog kreativnog računovodstva i to se mora riješiti jer mislim, treba se više koncentrirati na unutarnje prijetnje. Ja bi uključio u izradu te nacionalne sigurnosti, strategije, psihologe, sociologe koji možda mogu pomoći nekima ovdje da se obračunaju sa tim mentalnim sklopom. Imate knjigu homo … [[Govornik se ne razumije.]] a tu imate homo jugoslavensis koji misle da smo još u bivšoj državi i možete njima pomoći također da se oslobode tih okova, mentalnog sklopa jugoslavenstva. Gospodin Maras ima povredu Poslovnika. Izvolite.

Na sjednici može održati govor i strani državnik kao gost na poziv predsjednika Sabora. Imate opomenu.

Uvaženi potpredsjedniče Vlade, pa evo vidi se i u pripremi ovog zakona da ste vi vojnik. Ja se ispričavam, prije gospodine Žagar, izbacio me iz takta malo gospodin Maras, hoćete odgovor na ono. Izvolite. Izvolite. Što želim reći, vidi se da ste vojnik i da ste ovaj zakon pripremili vojnički, precizno točno i ono što je suština ovog zakona i što mi se čini bitno je zapravo koordinacija svih tijela, svih onih koji učestvuju, svih čimbenika koji utječu u sustavu domovinske sigurnosti. Ono što ja zamjeram na neki način ovom zakonu, je taj, da svjestan sam razine, koji govorite kad govorimo o koordinaciji za sustav domovinske sigurnosti.

Jer, evo možemo ako hoćemo i na iskustvu Barcelone vidjeti što se može dogoditi kad se neke stvari eskaliraju pa se ne mogu spriječiti. Dakle, mislim da bi u tom čl.2. trebalo stajati čelnici jedinica lokalne samouprave i da kažem to slikovito, imamo 555 ili 556 lokalnih šerifa, znate to je vojska ljudi. Treba i o tome misliti kad se govori o sustavu domovinske sigurnosti. I ono što sam govorio, kad smo govorili o strategiji i tad sam vas upozorio, volio bi da je u zakonu, da stoji izričito riječ vatrogastvo. Zbog tradicije, zbog svega ono što u hrvatskom narodu ono čini. A i na kraju krajeva i zbog proteklih događaja koji su se događali. Svjestan sam da oni jesu u sustavu civilne zaštite, ali njihovo navođenje, posebno u zakonu, ako već nije u strategiji bi bilo od iznimne važne. Hvala i vama.

Izvolite gospodine ministre. Uvaženi zastupniče Žagar, ovo što se tiče vatrogastva, da to ćemo uključiti. Tako da kroz amandman, mislim da je vatrogastvo vrlo bitno, jasno da je ona u okviru državne uprave i zaštite spašavanje i u okviru civilne zaštite, ali upravo radi tog sustava, koji je vrlo bitan i njega ćemo također uključiti. Ovo što se tiče vaše primjedbe, da koordinacija je ta i tu i u koordinaciji piše u čl.12., znači u sastav koordinacije za sustav domovinske sigurnosti, mogu po potrebi biti uključeni čelnici i drugih središnjih tijela države uprave članka … [[Govornik se ne razumije.]] točaka 2 i 3 ovog zakona. Znači dopušta da uključimo jasno u ovoj sustav i ostale, jasno, bez sinergije sa lokalnom upravo, sigurno, a to smo vidjeli kroz cijelo ljeto da vrlo teško se s tim nositi. Prema tome, lokalna zajednica je također partner u tom dijelu.

Hvala. Gospodin Borić, dalje.

Aleksić isto, dobro.

Biti ću vrlo kratak. Kolega, gospodin potpredsjednik Vlade i ministar obrane gospodin Krstičević je po našem mišljenju u odboru na repliku zastupniku Marasu malo zloupotrijebio taj institut u 2 slučaja. Jedan je rekavši mu da nije služio vojsku, što je netočno, služio je vojsku na Črnomercu i u Muzilu u Puli. I drugo, da mu nije stalo do Hrvatske, ako sam dobro, do hrvatske vojske, ako sam dobro to interpretirao. I na taj način je po našem mišljenju povrijedio poslovnik. I mislim da vaše tumačenje čl.238. je prvi put u tom slučaju da se predstavniku Vlade ne može dignuti povreda poslovnika ako on napravi ono za što bi zastupnici bili stegovno odgovorni. Dakle, mi želimo samo da se konstatira da je i da bude izgovoreno da je ministar zloupotrijebio institut odgovora na repliku, po našem mišljenju omalovaživši zastupnika netočnostima. Da ste mu dopustili da an to odgovori vjerojatno bi to stalo na te 2 minute. A kako to niste napravili onda je došlo do ove stanke. Mi smo imali potrebu to reći preporučujemo predsjedateljima da na predstavnike predlagatelja i na predstavnike se također primjenjuje čl.238. u odgovarajućem obliku, dakle, da ono što nije dopušteno zastupnicima, nije dopušteno ni njima. Hvala i vama. To što ste vi rekli, sada i način kako ste rekli, potpuno je legitiman i potpuno u skladu sa Poslovnikom. Što se tiče stvari koje ste iznijeli, ja ću još jedanput za javnost pročitati članak 238. Ja bi ga htio primijeniti na ministra i na ostale dužnosnike, ali ne mogu jer on kaže tako. Zastupnik tijekom iznošenja rasprava ne smije, govoriti o temi koja nije predmet rasprave, govoriti bez prethodnog odobrenja predsjedavatelja, svojim upadicama ili na drugi način ometati govornika, što imamo ovdje … [[Govornik se ne razumije.]] započeti govoriti o drugoj temi, za koju nije dobio riječ ako se javio na povredu Poslovnika i toga ima koliko hoćemo. Omalovažavati ili vrijeđati predsjedatelje ili druge zastupnika, tako i toga ima. Svojim ponašanjem odstupati od općih pravila ponašanja u Saboru, i toga ima i na drugi način remetiti red na sjednici. Onaj drugi članak sam rekao, uopće se ne odnosi na to. Hoću samo reći, ja ne mogu primijeniti članke na način kako ja želim. Ja mogu primijeniti članke samo na način kako tu piše i to je cilja priča. Vi ste ispravno odgovorili na to pitanje. Čak ste govorili kraće nego što ste imali pravo. Pa vam zahvaljujem na tome. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo želim vam reći nešto što gledam ovdje već od početka mandata ovog saziva, da se događa često, a evo nije bilo ili je bilo prilika, ali smo bježali od toga ali vidimo da to jednostavno postaje svaki dan nekakva praksa. Postoje zastupnici u Saboru koji zloupotrebljavaju činjenicu da su zastupnici. Da imaju pravo govoriti, da kad govore nekome, da im taj netko ima pravo odgovoriti iako im se ne sviđa to što im je rečeno u odgovoru ili na repliku ili na neki drugi način odmah dižu povredu Poslovnika i žele završiti svaku raspravu na svoj način. Na taj način institut povrede Poslovnika postao je nekakva vrsta rezerve replike i to nam sugerira da mi moramo pod hitno u ovom Saboru ne samo radi instituta povrede Poslovnika nego i radi instituta stanki, krenuti sa raspravom o izmjenama Poslovnika, koji je koliko znam, više-manje zgotovljen. Zašto to trebamo reći? Zato jer zaista neki zastupnici to rade svakodnevno, tokom cijelog dana. Maltretiraju ostale zastupnike ovdje, na način da cijeli dan raspravljaju i svaki put im se pusti da govore što hoće, dolaze svježi negdje u popodnevnim satima, u 4 ili 5 sati popodne, odmah traže stanku, nije ih uopće briga šta je na dnevnom redu, oni su dužni nešto reći hrvatskom narodu, oni imaju određene aktivnosti tokom dana i ovdje dolaze podcjenjujući nas svih zajedno kao da mi ostali koji ovdje sjedimo, nemamo nikakva prava osim njih slušati. Tako je bilo i danas. Imali smo stanku, svatko je rekao što god je htio reći. Nakon stanke, opet stanka. Jer se netko uvrijedio na ono što mu je netko izgovorio. Ako ćemo to koristiti u hrvatskoj sabornici, u ovom Saboru, onda se postavlja potanje gdje je tome kraj? Što je još gore od toga? Što se ne poštuju predsjedavajući sjednice? Dok predsjedavajući sjednice govori zastupniku da sjedne ili da se smiri ili da utihne, on i dalje govori. On uopće njega ne čuje. Ponaša se na način da je on iznad predsjedavajućeg. Bio to potpredsjednik bio to predsjednik Sabora, jednostavno se ne daju smiriti. Oni su uvijek u pravu, kao mala djeca ako im uzmete igračku. Ako nije po njihovu, nećemo se igrati. Napustit ćemo sabornicu. Pa nije to zadatak zastupnika u Hrvatskom saboru. Mislim da toj praksi treba doći kraj. Da predsjedavajući itekako treba uzeti na neki način, kako se to kaže, uzde u svoje ruke i voditi sjednicu onako kako treba. Jer zaista svi ostali zastupnici osjećaju se manje vrijednima u ovoj sabornici. Nekoliko zastupnika po cijele dane dižu povredu Poslovnika i traže stanke. Samo nekoliko njih. Pogledajte to, vidjet ćete, evo već punih gotovo godinu dana. Kada se dogovorimo na Povjerenstvu da nećemo istupati kao pojedinci, imate zlouporabu nakon toga. Nude se Twitteri, nude se Facebook statusi, traži se virtualno nekakvo suđenje, virtualni razgovori. Slušamo svaki dan stanke, što Povjerenstvo treba raditi itd. Pa evo predsjednik Povjerenstva postoji, pa neka saziva sjednice. Slušamo priče o tome da stalno neki drugi su nešto krivi a zapravo su krivi oni koji to i govore. I što je ono najgore? Što imamo po prvi put činjenicu da oporba želi voditi ovu sjednicu, ovaj Sabor, ovu Vladu i ovu državu. Oni određuju kad će nešto biti na dnevnom redu, kakav će biti redoslijed rasprava, o čemu će se govoriti.

ovim putem, ako samo donesemo zakon i ništa ne poduzmemo, imati ćemo isto kao što smo imali do sada. I zadnja replika, gospodin Sanader. Hvala potpredsjedniče. Evo ja samo želim prvo pohvaliti vas jer u ovu godinu dana vidi se prvo donošenje strategije koja je pogodila u cilj i sve ono što nismo imali organizirano kroz strategiju se naznačilo. A posebno donošenje novog zakona jasno se odredilo vrlo važne stvari, posebno ovu koordinaciju koja je prevažna u svim kriznim stanjima, katastrofama koje mogu pogoditi našu zemlju i koje … [[Govornik se ne razumije.]] iskustava, nažalost kroz ovaj protekli period gdje se vidjelo upravo ono što treba i evo, vi ste tu instinktom zapovjednika, odmah i uvažavajući ono što smo rekli na terenu, prihvatili i kroz ovaj zakon napravili upravo ono što nam je trebalo u tim kriznim stanjima, da se to više ne događa i da imamo bolji i kvalitetniji ukupni sustav zaštite koji nam može pogoditi sutra a što je realnost u ovim vremenima. Zahvaljujem evo i mojim kolegama i Žagaru i Bulju i svima koji se zalažu za vatrogastvo i koji su dobro primijetili i ja to također naglašavam, ali ne trebam kad je Bulj rekao, onda je to puna potpora i Žagar i svi sigurno koji će poslije mene govoriti koji razmišljaju o vatrogastvu, hvala im. Hvala i vama za razumijevanje koje ste pokazali, ali evo, bilo bi dobro, kako su rekli moji prethodnici vatrogasci pronađu mjesto u ovom zakonu. A isto tako bilo bi važno i Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatska gorska služba spašavanja i Hrvatski crveni križ. Ja poštujem sve udruge i udruge građana i sve vezano za to, ali ovo su 3 stupa, 3 organizacije, koje se dugo bave s tim, koje imaju, Hrvatska vatrogastva zajednica 150 godina iskustva, Crveni križ slično, da one nađu svoje mjesto u ovom zakonu, evo to molim i apeliram. Dobro. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu. Prvi se javio u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, gospodin Vlaho Orepić. Izvolite.

Ja bi uistinu zamolio da u ovom Visokom domu počnemo imati teme koje će imati karakter da se svi skupa za nju zalažemo, da bude što bolje, da bude podržana sa svim rupama. Volio bi kad bi domovinska sigurnost bila prva ta tema, koja će objedinjavati, a ne nas dijeliti na bilo koji način pa ni na politički.

I sad zamislite kad govorimo o sigurnosti toga nečega što je sveto, domovinskoj sigurnosti. To je iznimno veliko, to je iznimno jako i molim vasy, odmaknimo iz glave bilo kakav populizam i molim vas da mene ne shvatite da sad ovdje prosipam nekakav populizam. Ovo osjećam i ovo sam imao potrebu reći na samom početku. Od Domovinskog rata, pa na ovamo, stranačke politike sve su skoro oduzele i sposobnost pa i obavezu državi da se brani, našoj državi.

Mi u Mostu uistinu nacionalnu, odnosno, domovinsku sigurnost, kako sad artikuliramo taj pojam, pozicioniramo u spektar funkcije države koje su iznad svih stranačkih interesa. I na taj način smo se postavili promišljajući ovaj zakon, na taj način smo se postavili kad smo surađivali u njihovom donošenju. Domovinska sigurnost je tema na koju mi koji se bavimo politikom možemo rekao bih i moramo pokazati spremnost i sposobnost dogovora, kad je u pitanju i jedinstvo cilja i jedinstvo organizacije, naravno posljedično jedinstvo rezultata. Upravo to jedinstvo cilja organizacije, rezultata domovinske sigurnosti ne smije se promatrati izvan pojmova humanosti i solidarnosti. I ne smijemo biti izvan pojmova ni humanosti ni solidarnosti ada govorimo o sigurnosti. Uvijek prošlost ima utjecaj na budućnost, pa tako i u ovom našem slučaju. Domovinska sigurnost uistinu treba biti posljedica kontinuiteta, povijesne hrvatske misli.

Također ovaj zakon treba biti posljedica svih povijesnih vrijednosti koje se možemo, na koje možemo biti ponosni, kao što je antifašizam, na koji nas svrstavaju, a te vrijednosti nas svrstavaju među zemlje napredne, tj. europske demokracije. Sve kritike, molim vas i pohvale i opomene, kada je riječ o domovinske sigurnosti, trebaju biti u cilju okupljanja a ne dijeljenja. Ovo je dobar okvir za daljnje aktivnosti, no ostanemo li gospodine ministre na ovome uzalud smo danas sjedali tu. Konkretno, iz Domovinskog rata proizlazi ovo što imamo sad kao prijedlog zakona. Naglasiti ću čl.2. koji je bitan i iz kojeg proizlaze možda čitav niz nerazumijevanja ovog zakona a koji otklanja sve dileme po to pitanju. Znači ovaj zakon ne mijenja nadležnosti tijela i sustava domovinske sigurnosti koji proizlazi iz zakona kojem su ta tijela osnovana kao i nadležnosti koji proizlaze iz drugih zakona i podzakonskih akata. Mislim da je samim ovim člankom ovog zakona sve jasno. Izražavam zadovoljstvo što je napokon pokušalo se reći, odnosno, stavljen je jedan dovoljno širok okvir da možemo mi unaprjeđivati aktivnosti, gdje smo definirali osnovne pojmove, što je to uopće sustav domovinske sigurnosti, može li bolje, može vjerojatno, može drugačije, može. Ali ajmo krenuti od neke točke. Definiramo što je kriza, definirajmo što je rizik, što je prijetnja. Evo, da je ovaj zakon bio na snazi, ovo što nas sad zaokuplja Agrokor ovakav kakav je, je kriza, učimo definiciju i kaže, znači događa li stanje koje ugrožava nacionalnu sigurnost, zdravlje, život građana, značajno narušava okoliš ili uzrokuje značajnu gospodarsku štetu, a odgovor na takav događaj ili stanje zahtjeva koordiniranu akciju i vrše državnih tijela te usklađenu primjenu mjera iz nadležnosti tih tijela. Znači mi se nalazimo po ovom zakonu u krizi. Također što je malo prije kolega Aleksić govorio o nepoštivanju, pazite nepoštivanju pozitivnih zakona, pozitivnih odluka sudbenih tijela, banke se usuđuju ne poštivati to. Oni koji moraju osigurati da se to provodi. Pozdravljam koordinaciju jer predstavlja jedno začeće međuresornim i ostalih čimbenika po meni u ovom trenutku najbitnije, objedinjavanje svih raspoloživih resursa jer mi smo siromašna zemlja u ovom trenutku i tu činjenicu trebamo poštivati i uvažavati i na taj način ste trebamo postaviti. Iz ovoga treba zakona proizaći čitav niz standardiziranih dokumenata, procedura, da dobijemo uistinu racionalan i moderan sustav i nadam se da idemo u tom smjeru i u tom duhu se nudimo mi kao Klub zastupnika MOST-a da damo doprinos. Pozdravljam također i predviđeni u ovom zakonu kontinuirani rad nečega što se zove sustav Domovinske sigurnosti što sad nije bio slučaj. Radili su resori zasebno, ali ovaj put ćemo moći kontinuirano, odnosno obvezni smo na kontinuirani rad. Naglasit ću također da su nositelji Domovinske sigurnosti na prvom mjestu konsenzus svih nas. Uzalud mi pričamo o svemu ako nema konsenzusa, nema Domovinske sigurnosti, to je temelj. Zatim naravno, struka i svi oni koji se bave Domovinskom sigurnosti mi moramo stvoriti uvjete da postanu karijerna zanimanja, nikakva politička. Ovaj konačni prijedlog gospodine potpredsjedniče Vlade, Prijedloga Zakona o sustavu Domovinske sigurnosti predstavlja uistinu okvir za sve ono što sam naveo za toga naglašavam sa pogledom u budućnost, punih obaveza od standarda i dalje, nadam se da ćemo ići u tom smjeru i evo, mi kao Klub MOST-a ga podržavamo. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prva gospodin Đakić, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine potpredsjedniče Vlade i ministre obrane sa suradnicima. Pa kolega Vlaho, dobro ste konstatirali da ovaj zakon potrebuje konsenzus sviju u hrvatskom Parlamentu kao i u društvu i da je on jasna slika potreba koje su nastale kroz ovo vrijem kako bi hrvatska domovina nakon rata bila sigurna država. Vjerujem da u sitne ispravke kao što su rekli i prije moji neki kolege, jasno možemo definirati da ovo trebamo svi skupa prihvatiti. No teško mi je, zato što u klubovima nekih oporbenih stranaka postoji oni koji se protive i ovakvom zakonu kao i protive se uspostavi modernizaciji hrvatske vojske pa jednostavno sumnjam da bi oni u daljnjem slijedu mogli biti ti koji će konsenzusom prepoznati ovu potrebu koju je zakon definirao. Oni koji ne vide da trebamo nabaviti eskadrilu aviona, vjerojatno su sljedbenici onih koji su nas razoružali i vjerojatno su ti koji su željeli da Hrvatska nikada ne bude slobodna, suverena i samostalna. Ovim zakonom stvarno, kao što ste i samo rekli, treba široka podrška sviju a on vrijedi 4 godine jer svaka Vlada ima svoju koncepciju pa može ga nadopunjavati a i prije ukoliko se paradigma ugroze ili ugroze same pojave kao takve pa se mora on dopuniti nekim novim segmentima. Poštovani kolega, ja sam zamoli os ove govornice da izbjegnemo bilo kakvo politikanstvo i molim vas, izbjegnimo. Nabavka aviona može biti promatrana na ovaj ili onaj način od bilo koga. Mi donosimo dokument iza kojeg moramo svi stati.

Poštovani gospodine Orepić, kazali ste da ovakav dokument u Zakonu o Domovinskoj sigurnosti mora biti jedan nadstranački dokument. Ja se s time u potpunosti slažem i želim da takav i bude. Jednako tako trebalo bi imati konsenzus na političkoj sceni oko njegovog sadržaja. No smatrate li da je bilo također mudro od strane Vlade, da nas, barem članove određenih saborskih odbora, možda i na zatvorenoj sjednici, upozna sa analizom stanja u sigurnosnom sustavu RH koje je spomenuo potpredsjednik Vlade da je sačinjena? I da li je bilo mudro da nas prethodno možda upozna sa određenim rješenjima koja misli pretočiti u sam zakon kako bi mi u toj fazi mogli dati određeni input i osjećati ovaj zakon jednim zajedničkim vlasništvom svih parlamentarnih stranaka jer to je najbolja garancija da će se on i u budućnosti provoditi. Ja se slažem da jedan konsenzus na političkoj sceni je ključan za njegovu održivost i učinkovito dugoročno funkcioniranje ovog sustava sigurnosti koje nam je svima važan i tu svakako ne bi podržao izlaganje gospodina Đakića koji je eto, optužuje neke zastupnike ovdje u Saboru da su sljedbenici onih koji su napadali Hrvatsku. Recite imenom tko je to, ja ne vidim niti jednog ovdje i mislim da je to vrlo uvredljivo, ispod pojasa ići takvim argumentima na zastupnike u Hrvatskom saboru. A pitanje aviona, vi znate kako smo glasali u SDP-u, u Odboru za obranu i da nam je jedina ustvari zabrinutost da li možemo financijski izdržati taj teret i koja od ponuda koja dolazi u hrvatsku Vladu je prihvatljiva s obzirom prvenstveno na financije a i Milanovićeva Vlada je donijela odluku da moramo zadržati tu borbenu sposobnost.

Izvolite, gospodine Orepić. Poštovani kolega Klisović, slažem se s vama da je bilo možda nedostatka mudrosti, nedostatka političke volje ili nesnalaženja u donošenju ovoga okvirnog zakona ovakav kakav je, ali taj nedostatak mudrosti kako ga vi naglašavate, je li, ne smije uistinu mislim da u ovom trenutku, ne smije biti kamen spoticanja da krenemo zajedno po pitanju Domovinske sigurnosti.

Poštovani potpredsjedniče. Kolega Orepiću, mi jesmo siromašna zemlja, toliko smo siromašni da si ne možemo dozvoliti luksuz krpanja starih aviona MIG-ova koji nikada neće poletjeti nego dapače, da ćemo kupiti ono što je ispravno, ono što valja i ono što je novo. Kada ste govorili o krizama u kojima možemo upasti, u kojima moramo iznaći rješenje kako izaći iz njih, isto tako ne mogu a da ne spomenem ovaj podatak do kojega sam došao, kako se proizvodi uopće kriza, kako kriza nastaje, kako kriza se ne ispituje, procesuira i na kraju sankcionira. Jedna kriza je bila upravljanja od Vlade SDP-a a to je bilo dokapitalizacija preko HBOR-a, pa to je teško i meni izreći, ono sve što ste izmislili ne bi li zamuljali. Dakle, HBOR-a kako pomoći firmi Đuri Đakoviću u projektu Patria. E kaže ovako. Nacionalna strategija SDP-a, njegovanje dobrosusjedskih odnosa sa Srbijom i na tom tragu se osniva Teslina banka. Teslina banka u kojoj jedan od suradnika i Đuro Đaković. Teslina banka ubacuje novac u Đuru Đakovića za projekt Patria. Kaže, Đuro Đaković je bacio novac u dokapitalizaciju Tesline banke za vrijeme Kukuriku koalicije. Direktor je bio iz HNS-a Kovačević, a naravno uz sve znanje Milanovića. Isti taj Kovačević potpisao je sa ženom Nenada Stazića ugovor za PR usluge. Vrijeme je isteklo, odgovorite samo ono što se odnosi na vas.

Moram vam reći, krajnje ste neodgovorni i koristite ovu temu za jeftino politikanstvo. I na kraju gospodin Bulj.

Domovinska sigurnost je temelj hrvatske države i to je Domovinski rat, to je poslije Domovinskog rata obezvrijeđeno i slažem se da je ovo iznad svih stranaka i zakon jer ovo je u biti propis koji se može nadograđivati, koji će biti vrlo bitan u provedbi i zbog toga vaša poruka najjača i tu bi se složio s vama, da je domovina nešto sveto i o domovini kad govorimo bilo koje političke opcije, lijeve, desne, centre, kad govorimo o domovini, kad govorimo o Domovinskoj sigurnosti, najmanje je bitno šta smo u ovom trenutku oporba, ali trebamo biti ovdje ozbiljni i ozbiljno shvatiti ovakve dokumente koji pomažu sigurnosti hrvatske države. Bez sigurnosti nema ni gospodarskog prosperiteta ni gospodarskog razvoja. Zbog svega što … [[Govornik se ne razumije.]] Domovinski rat koji je nastao, urušavao, znači urušavao se poslije Domovinskog rata, bit zajedništva hrvatskoga naroda u kojemu smo pobijedili puno jačeg neprijatelja, zbog toga je i gospodarska situacija i moralna i svaka druga situacija u hrvatskom društvu ovakva kakva je neočekivana i slobodnoj hrvatskoj državi. U slobodnoj hrvatskoj državi gdje mladi ljudi odlaze i vaša poruka a i kluba MOST-a je najjača. Izdignimo se kod ovih pitanja, domovina nam mora biti iznad svega, bez obzira bili lijevi, desni, centralni, nebitno koji, domovina je budućnost naše djece i trebamo se truditi sačuvati oni što je najsvetije.

Sada ćemo preć na Klub zastupnika SDP-a u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Joško Klisović. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Još jedanput pozdravljam ministra i suradnike. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, pred nama je Konačni prijedlog Zakona o sustavu Domovinske sigurnosti. Ovaj tekst ne sadrži značajnije izmjene od onoga koji smo imali u prvom čitanju. Prije svega, želio bi kazati da klub SDP-a smatra da RH ima funkcionirajući sustav nacionalne sigurnosti. Taj sustav odrađuje svoj posao sukladno Ustavu i pozitivnim propisima RH. A svaka eventualna zloupotreba sankcionira se u skladu sa zakonom. U tom smislu građani mogu biti mirni da nadležna državna tijela koja su uvezana u sustav nacionalne sigurnosti brinu o njihovoj sigurnosti kao i sigurnosti cijele države. Taj sustav zahtijeva određenu modernizaciju. Kao i svaki sustav koji operira u dinamičnom okružju. A sigurnosno okružje je jedno od najdinamičnijih i često se zna mijenjati iz dana u dan. Potrebu za kvalitetnijom i učinkovitom koordinacijom na ovom području predvidio je i nacrt Strategije nacionalne sigurnosti koji je još sačinila SDP-ova Vlada. No su se radilo samo na dogradnji postojećeg sustava a ne o izgradnji novoga pošto on već postoji.

Da se zakonom ne uspostava novi sigurnosni sustav, vidljivo je iz čl.2. koji propisuje da ovaj zakon ne mijenja nadležnosti tijela iz sustava domovinske sigurnosti. I to je vjerojatno i najvažniji članak ovog zakona. Ono što zakon donosi kao novinu je sam naziv. Naziv domovinska sigurnost, umjesto nazivima nacionalne sigurnosti. I jedan i drugi naziv su prihvatljivi i u duhu hrvatskog jezika. Nekima je miliji pojam nacija, drugima je draži pojam dom. SDP prihvaća oba, ali ukazuje da naziv ne određuje sadržaj sustava sigurnosti. SDP je već isticao da je pretpostavka izgradnja novog sustava nacionalne sigurnosti ili domovinske sigurnosti analiza postojećeg stanja i pronalazak rješenja za trenutno neuralgične točke i procedure u sustavu. Ministar je danas kazao da je takva analiza sačinjena, da saborski zastupnici, pa čak niti u užem formatu pojedinih odbora nisu bili upoznati sa takvom analizom i mislim da je to jedna greška u postupku izrade ovakvog zakona. Posebice se slažem kao što sam kazao daj e konsenzus jako važan za funkcioniranje sigurnosnog sustava učinkovito i dugoročno. Konsenzus upravo složenih političkih stranaka ljevice i desnice, kao i parlamentarnih stranaka oko izgradnje i sadržaja novog sustav nacionalne sigurnosti bi svakako bio poželjan i osigurao bi održivost i kontinuitet. Već smo kazali da se predloženi zakonom ne uspostavlja novi sustav, nego samo još jedna koordinacija koja nosi identičan naziv kao i Vladina koordinacija za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje, samo su u ovom slučaju iz naziva ispali hrvatski branitelji. Tom Vladinom koordinacijom predsjeda također potpredsjednik Vlade i ministra obrane gospodin Krstičević. Razlika između te 2 koordinacije je jedino što ova zakonom predložena u svoj sustav uključuje i tijela sigurnosno obavještajnog sustava. Na čelu obe koordinacije bi bio isti čovjek potpredsjednik Vlade za nacionalnu sigurnost. Ista je osoba, to smo već i upozorili i na čelu savjeta za koordinaciju sigurnosno obavještajnih agencija. Dakle, de facto imamo 3 u 1. 3 važna tijela države koje vodi jedan čovjek. Ovime dolazi do zabrinjavajuće koncentracije moći u rukama jednog čovjeka. Baš onakvu kakvu je želio bivši potpredsjednik Vlade u Vladi Tihomira Oreškovića, a koji je slučajno bio i predsjednik HDZ-a a nije bio premjer. Staviti pod svoju osobnu kontrolu cijeli represivni državni aparat. To je bio cilj. Da sustav tada nije bio poštiman po volji HDZ-a vidjelo se i po tretmanu ministru unutarnjih poslova Orepića koji je povodom pokušaja utjecaja na njegov rad utvrdio da on odgovora premjeru, a ne potpredsjedniku Vlade za nacionalnu sigurnost. Još jednom ukazujemo kao što smo to činili kod prvog čitanja da dupliciranje koordinacija na visokoj političkoj razini nema nikakvog smisla. Ona samo ukazuju na lošu, neučinkovitu i nefunkcionalnu koordinaciju i suradnju između ministara same Vlade. I Vladine koordinacije za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje. Osvajanjem zakona ta se koordinacija zasitno neće poboljšati. Osim toga Vladi za bolju koordinaciju sa ravnateljem SOA-e, ili VSOA-e, policije ili vojskom ne trebaju nove formalizirane koordinacije, već kvalitetan rad ministra i premjera, te učinkovito upravljanje državnim poslovima. Ne zaboravimo da je premjer zajedno predsjednikom države, šef SOA-i i cijelom sigurnosnom obavještajnom sustavu. Ponoviti ćemo još neke primjedbe koje smo istakli u raspravi u prvom čitanju, a koje Vlada nije uzela u obzir pri izradi konačnog prijedloga zakona. Predlagatelj zakona, a to je naša Vlada, tvrdi da se trenutno ne zna tko proglašava stanje krize i tko njome upravlja. A upravo je Hrvatska Vlada, znači Vlada RH ta koja proglašava krizu i njome upravlja. Za ovaj posao Vladi su na raspolaganju svi državi resursi i dostupna međunarodna pomoć. Dakle, Vlada ne treba koordinaciju u kojoj sjede njeni vlastiti ministri da bi utvrdila da je došla do određene krize. I upravo kada gore gradovi kao što ovo ljeto su gorjeli i Split ili su poplavljeni kao Zadar, ne treba još jedno tijelo u postupku donošenja odluke kako bi se usporio taj postupak da se odluka donese. Vlada mora trenutno zasjedati na temelju informacija koje dobije od svojih ministra, donijeti odluku o određenoj krizi i mjerama koje treba poduzeti, te ukoliko je potrebno i odluku o uspostavi operativnih stožera za upravljanje krizom. Koordinacija u tom smislu, kada Vlada donese takvu odluku je svako poželjna. Još jedanput naglašavam da u točki 3. obrazloženja konačnog prijedloga zakona da se kaže da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH. I to nam je ministar danas više puta ponovio. A u isto vrijeme u stavku 1 čl.18. zakona, se kaže da sredstva za provedbu ovog zakona se osiguravaju u državnom proračunu RH. E sad, je li potrebno osigurati sredstva ili nije potrebno, ali zašto onda u obrazloženju se kaže da ne trebaju sredstva za provedbu zakona. Zašto ministar kaže da ne trebaju sredstva za provedbu zakona, a sam zakon kaže da trebaju sredstva za provedbu zakona. Tu je očigledno jedna logična ne konzistencija koju treba raščistit. I zaključno, ako intencija zakona unaprijedit koordinaciju provedbu strategije nacionalne sigurnosti, te odluka vijeća za nacionalnu sigurnost koja ne ulaze u nadležnost savjeta za koordinaciju sigurnosnih obavještajnih agencija, ako je intencija unaprijediti koordinaciju u slučaju krize i upravljanju krizama, onda zakon ima smisla i mi ga podržavamo. U ovom slučaju trebalo bi uskladiti naziv zakona s njegovim ciljem, jer se ne radi o uspostavi novog sustava sigurnosti, već o pokušaju unaprijeđena postojećeg, odnosno, unaprjeđenja koordinacija. Jednako tako, ako je potreban normativni okvir, da bi se donijeli standardni operativni postupci u različitim državnim tijelima onda također možemo podržati ovaj zakon, iako ja mislim da standardi operativni postupci se mogu donijeti temeljem naloga Vlade i odluke ministra. To je pitanje jednostavno upravljanja poslovima u Vladi, upravljanje poslovima u ministarstvu. Imamo više replika. Prva uvaženog zastupnika Mire Tuđmana. Kolega Klisović vi ste rekli da postoji sustav, da on funkcionira, samo ga treba nadograditi, pa u tom kontekstu je onda upitan po vama, da li ovaj zakon treba ili ne treba. Činjenica da postoje fragmenti tog sustava, da taj sustav nije uvezan, da nema zajedničke godišnje planove, ove sastavnice tog sustava, nema zajedničke godišnje planove rada itd. Prema tome i ako ga želimo nadograditi, koga onda to nadograđuje. Teza da Vlada može sve određivati, tko Vladi priprema prijedloge, analizu, stanja itd. Prema tome, ovdje se određuje, tijelo koje je za to zaduženo i koje će onda biti podloga da Vlada može biti učinkovita. Teza s druge strane da se ovdje multiplicira, odnosno, želi 3 u 1 staviti sa kontekstom kojim ste rekli da bi to bilo staviti pod kontrolu represivni aparat pod jednim čovjekom je naprosto suprotno onome što ste rekli, jer na ovaj način represivni aparat je već sada pod kontrolom jednoga čovjeka. A na ovaj način se cijeli taj sustav proširuje i objedinjuje prema i izvješće je ne samo Vlada, nego Vijeće za nacionalnu sigurnost što je onda jedan daleko širi krug ljudi, tako da ni ta teza, mislim da nema previše argumenata koje stoje. Što se pak tiče ove razlike između domovinske i nacionalne sigurnosti. Možemo reći da su tu termini vrlo bliski, ali kada ću imati priliku, onda ću obrazložiti da ipak ta shematična razlika implicira i dalekosežnije promijene u intencijama sustava kakav želimo imati. Dakle, nekoliko stvari. Tko Vladi priprema odluke? Pa njena vlastita ministarstva i državna tijela koja jesu u sustavu izvršne vlasti, odnosno, u sustavu Vlade. I zato imamo koordinaciju za nacionalnu sigurnost i hrvatske branitelje koja je još jedan filter prije nego što odluke dođu na Vladu.

Ali, ako je cilj ovog zakona samo unaprijediti koordinaciju, onda one izgrađuju novi sustav. Ono što ste vi govorili je potpuno novi jedan zakon kojim bi se redefinirali određene ovlasti elementa unutar tog sustava. To je izgradnja novog sustava. Dakle, razlika između izgradnje novog sustava i nadogradnje postojećeg sustava. Ja ne mislim da mi moramo ići revolucijarnim nekim elementima i revolucijarnim idejama mijenjati kompletan sustav i porušiti one postojeće. Nego upravo se zalažem za nadogradnju postojećeg sustava kako bi bio koordiniranju i učinkovitiji.

Ja mislim da tu niste u pravu, jer ako ste ikada sudjelovali u velikom događaju, velikoj krizi i katastrofi, onda bi znali, prvo da to nije neka nagrada, da vodite veliki takav krizni događaj. Da je to jedna velika odgovornost, ali da takva osoba mora imati ovlasti, jer ako će osoba koja vodi veliki događaj, koja koordinira o velikom događaju, biti u poziciji da onda on poziva, moli, traži, ovog ili onog, za nekakvo novo odobrenje, onda se tako ne može upravljati velikom krizom. Tako da mislim da je ovo rješenje dobro i da nema nikakve opasnosti takvog tipa i da nema straha o tome da će netko uzurpirati nekog preveliku vlast. Jer u kriznom događaju prvo nije to nagrada nikome voditi veliki krizni događaj, a kad vodite veliki krizni događaj, onda je neminovno da osoba koja vodi takav događaj mora imati velike ovlasti. To pokazuje iskustava. Vi ste predvidjeli tadašnjim zakonom, nažalost još uvijek važećim, da ravnatelj državne uprave upravlja i vodi tim sustavom. Taj čovjek ne može nazvati ministra a ne premjera ili potpredsjednika Vlade da bi riješio neki događaj. I tek kad dođe takva osoba koja mogućnost koordinacije, onda se može voditi veliki događaj.

Naravno da ta osoba bi morala imati ovlasti da može stvarno doskočiti svakom problemu koji nađe se pred njom na terenu. Ono što sam ja govorio je o sustavu koji pokušavamo izgraditi, koji ima 3 slične a opet različite koordinacije, a na čelu im je jedna osoba. E sad nemojte mi reći da to nije koncentracija moći u jednoj osobi. Dakle, ja nisam govorio o ministru koji trenutno ovdje sjedi. Jer sutra će doći neki drugi ministar, prekosutra neki treći ministar i tko zna kako će te ovlasti koje smo mu tu dali, on shvatiti i kako će ih koristiti i ne daj Bože zlouporabiti. Biti na čelu koordinacije obavještajno sigurnosnih agencija, biti na čelu koordinacije sustava domovinske sigurnosti i biti na čelu koordinacije Vladine koordinacije za Domovinsku sigurnost i hrvatske branitelje, oprostite, koncentracija moći u jednoj osobi a ta osoba ustvari ima kompletan pregled nad represivnim aparatom ove zemlje.

Kolega Klisović, vi ste govorili o nelogičnosti članka 18. stavka 1. i glave 3. u obrazloženju proračuna. Međutim, jedno drugo je u potpunosti sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti jer kad pogledate Zakona o fiskalnoj odgovornosti, onda ćete vidjeti da se u zakonu mora definirati otkud će se financirati a isto tako, u glavi 3. objašnjenja prijedloga zakona vi morate naznačiti da li će ovaj prijedlog zakona izazvati nove troškove u državnom proračunu, dali u prihodovnoj ili rashodovnoj strani i zato ovdje piše za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva. Dakle, glavom 3. objašnjenja proračuna je definirano ono što je ministar rekao u uvodnom obrazloženju, a rekao je da sredstva ne treba osiguravati zato što u ovom trenutku postoje službe koje rade ovaj posao samo će se objediniti, iz tih postojećih pozicija će se to moći financirati. Prema tome, da zaključim ovu svoju repliku, u odredbi članka 18. stavka 1. i odredbi glave 3. objašnjenja ovog prijedloga zakona su u potpunosti u suglasnosti sa odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti jer da ste u zakonu u bilo kojem članku vidjeli da se trebaju nabaviti nekakva nova materijalna sredstva ili bilo šta drugo, onda je predlagatelj zakona bio dužan u glavi 3. pojasniti kako i kada i kojom dinamikom će osigurati dodatna sredstva. Oni su ovdje napisali da nisu potrebna dodatna sredstva. Odgovor uvaženog zastupnika Klisovića. Hvala lijepa. Ja evo ga, sam saslušao vaše obrazloženje kao i bivšeg ministra financija i osobe koja o financijama zna, ali ako u ocijeni potrebnih sredstava za provođenje zakona piše, za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati sredstva, dodatna sredstva, a u članku zakona piše sredstva za provedbu ovog zakona osiguravaju se u državnom proračunu, to je meni kontradikcija. Dakle, ono što mi vi hoćete reći da se sredstva za provedbu ovoga zakona rezerviraju ili osiguravaju na proračunima svakog posebnog ministarstva odnosno tijela koje je uključeno u sustav Domovinske sigurnosti. A da sam zakon odnosno koordinacija koja po njemu funkcionira ne treba novca. Dakle to je tako. Prema tome zakon će ipak iziskivati odnosno cijeli sustav Domovinske sigurnosti određena sredstva, naravno da hoće i treba iziskivati i treba opremiti sva tijela koja sudjeluju u njegovom radu, ali ja želim da se to jasno vidi iz ovog zakona a ne da mi piše u obrazloženju nešto što ne piše u samom zakonu. Jer nepojmljivo je da ne znam, Hrvatska gorska služba spašavanja ima konope s kojima spašava ljude kojim je istekao rok trajanja i moraj use rashodovati ili da vatrogasci nemaju opremu koju trebaju da bi upravljali krizom na požarištu.

Upravo na tragu onoga što sam rekao, da bi volio da svaka kritika bude u smjeru okupljanja a ne dijeljenja nas sviju, ovdje ste istakli dva problema. I ja vas podržavam vašu opreznost, i ja sam, vjerujte uistinu sam jer iz ovog zakon treba proizaći čitav niz standardiziranih formi koje trebaju uobličiti to što vi izražavate sumnju ili oprez. Samo ću reći, koncentracija moći u jednom čovjeku po tri osnove. Tu koncentraciju moći članak 2. potpuno derogira, jednostavno nemoguće je da članak 2. otklanja tu mogućnost.

Znači, ta koordinacija je bitna upravo zbog jednog momenta da cjelovita slika svih resursa kontinuirano traje ne samo u krizama nego i u mirnodopskoj situaciji, da kontinuirano radi sigurnosno tijelo i da donosi zaključke između ostalog i o resursima kojima istječe rok trajanja.

Dakle, slažemo se, na kraju sam rekao u ime kluba SDP-a da ukoliko je smisao zakona poboljšati koordinaciju svih elemenata sustava nacionalne ili Domovinske sigurnosti da mi podržavamo to i da smo i sami svjesni da koordinacija nije bila dovoljno dobra i u onim nacrtima koje smo radili Strategiju nacionalne sigurnosti smo to prepoznali kao nešto što se mora promijeniti i tu stojimo na istim pozicijama. Što se tiče koncentracije moći članka 2. u pravu ste, to je jedan korektiv, jako važan i nisam ja uzaludno rekao da je to i najvažniji članak ovog zakon jer osigurava ustvari zakonito postupanje u ovoj osjetljivoj materiji koja bi nekom mogla u budućnosti možda izgledati kao jako dobro osobno leno i pokušaj poboljšanja svojih političkih ambicija na političkoj sceni u Hrvatskoj.

Uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege. Kolega Klisoviću, slična situacija, odnosno otvorena ili nejasnoće ste postavili vezano uz ovaj zakon i kod prvog čitanja a to je bilo da li je baš potrebno da se zove Domovinske sigurnosti, dal i je baš potrebno da braniteljske udruge budu naglašene u zakonu i da li je potrebna ta koordinacija. Ja smatram da sva ta tri pitanja su dobrodošla da se nalaze u ovom zakonu. U članku 3., točno se navode pojmovi što je to sustav Domovinske sigurnosti, kriza, rizik, prijetnja. I stoga zaista ne vidim nijedan argument zbog čega jedna osoba ne bi vodila tri ta sustava koordinacije ili na koji način već to nazvati. Pa upravo je valjda cilj da od mjesta događaja gdje je nastala krizna situacija do osoba koje vode zaštitu, spašavanje, rukovode tom kriznom operacijom, bude što kraća i da su svi upoznati. I upravo zbog toga smatram da je dobro da se državne službe i institucije doslovno, ne da ih se prisili nego da im se omogući jedna takva koordinacija, da između sebe koordiniraju i da sa što manje troškova i ljudskih resursa naprave tj. privedu operaciju do završetka.

Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Odmah na početku moram reći da imam razumijevanja za kolege koji u ovu temu pokušavaju unijeti emocije. A znate, mi liberali vam s tim imamo velikih problema i jedina svetinja za nas je pravo i sloboda čovjeka i građanina. Sve ovo ostalo, uključujući institucije, izmišljotine koje su proistekle iz teorije države i društva, koje su nadogradnja društva, za nas nisu nikakve svetinje nego nužno zlo. U ovoj temi nema mjesta ni patetici niti emocijama jer kolektivna sigurnost društva stvar je koju treba vrlo racionalno razmišljati i postaviti. I ta priča o nekakvoj ljubavi obično je uvijek zloupotrebljena. Jer kad vidite zapravo da se tko god kaže nešto kritično o zakonu ovako bombastičnoga naziva, odmah prokazuje da nije domoljub ili da je ne zna, nasljednik onih koji su razoružali Hrvatsku. To je jako ružna atmosfera u kojoj se ne može normalno razgovarati jer pazite, mi smo svjedoci da se najvećim domoljubima danas prikazuju najveći lupeži, prevaranti, oni koji su utajili silne poreze, mafijaši i ostali. Najlakše je reći za sebe ja sam domoljub. To treba imati sadržaj. Imali ovaj zakon sadržaj? Po nama, uopće ne korespondira se ovako bombastičnim naslovom, dakle Domovinska sigurnost, to je nešto što nismo uspjeli doznati niti u teoriji odnosno definicijama ovog zakona jer ne odgovara se na osnovna pitanja. Dakle, na čemu se temelji sigurnost jednog društva odnosno države koju je društvo izmislilo radi vlastite sigurnosti? Može li biti društvo sigurno ako nije politički sustav stabilan i ako nema pravne države i vladavine prava? Može li biti društvo sigurno ako nema ekonomskih sloboda, kompetitivnosti i razvoja ljudskih i materijalnih i svih drugih potencijala? Zar nisu najveće ugroze nacionalne sigurnosti krize poput ove u Agrokoru? I ta legitimna tema, tko je što znao, zapravo svjedoči o tome, da oni koji su bili zaduženi da čuvaju ekonomsku stabilnost a onda znači i obrambenu stabilnost u ovoj državni, nisu radili svoj posao. I sad se mi čudom čudimo, tim velikim brojkama, toj klijentelističkoj mreži, tom rođačkom kapitalizmu koji je gotovo ugrozio temelje hrvatske države. I sami kažemo da je kriza u Agrokoru najveća kriza poslije Domovinskog rata. To su stvari koje ugrožavaju nacionalnu sigurnost. Depopulacija države također. Pa tko će sudjelovati u obrambenom sustavu ili logističkim sustavima koji ga opslužuju ako ne bude ovdje ljudi? Ispražnjene prostore ne možete braniti ako ljudi nema. To su uostalom znali vrlo dobro i Leopold i Marija Terezija i njen sin Josip kad su naseljavali Podunavlje pa uključujući i današnju Hrvatsku. Ova godina je bila iznimno izazovna u tom smislu da vidimo da li postojeći sustav dovoljno dobro funkcionira. Ali bila je toliko izazovna su u mnogim situacijama bile okolnosti toliko izvanredne da ih je teško bilo ili gotovo nemoguće predvidjeti. Ali kad god se dogodi nešto što prelazi granice naših mogućnosti, mi smo spremni na radikalne mjere. Tako smo čuli ovo ljeto tezu koja je iznimno opasna da treba centralizirati kompletan vatrogasni sustav u Hrvatskoj, to su priče koje nam se podmeću u dodatnoj hipercentralizaciji države. To je potpuno besmisleno.

I igrati se s tom tezom da e briga, dakle prije svega prevencija onda i kurativa uzme iz ruku županija, gradova i općina je bezobrazno. Možemo razgovarati o funkcionalnosti, o opremljenosti, oko komunikacijskoj i tehnološkoj modernosti ali dok god imamo slučajeve da postoje županije u kojima ta stvar gotovo savršeno funkcionira jer nikog savršenog nema, a u drugima ne, onda se postavlja pitanje, koji su razlozi ne da ovo funkcionira, nego zašto ovo ne funkcionira, možemo li to unaprijediti? Vidjeli smo kako to izgleda u nekoliko konkretnim slučajeva kad je Državna uprava za zaštitu i spašavanje koordinirala taj posao i zapravo se pokazalo da se radi o jednom sustavu koordinacije koji nije do kraja dorečen. S jedne strane u njihovim centrima u regijama i u gradovima imamo jako veliki broj zaposlenih, za koje dok je kriza ne zna se uopće što rade, 4 ljudi na telefonu, u jednoj smjeni, čemu to služi. U vrijeme kada kompaniji u Velikoj Britaniji organiziraju call centre preko svojih outsorcing partnera, recimo u Bangladešu ili u bilo kojoj zemlji na svijetu nama je problem organizirati sustav tako da on može opsluživati racionalno sve potrebe. Nego moramo imati u svim gradovima državnu službu u nekakvim skloništima i ne znam gdje sve ne. To je recimo jedna od neracionalnosti. Nadalje, što se vatrogastva tiče, što se ove godine pokazalo kao nešto što izbija u prvi plan, jer to su te vrste ugroza, kada najviše računamo na vatrogasce, dakle, poplave i požari. Moramo biti svjesni da u različnim dijelovima Hrvatske ima različitih tradicija dobrovoljnog vatrogastva. Mi recimo u Velikoj Gorici imamo 26 dobrovoljnih vatrogasnih društava, to je iznimno veliki broj, ogroman broj ljudi je uključen u njihov rad. U nekim drugim krajevima nema takve tradicije. Broj ljudi koji su uključena u dobrovoljan vatrogasna društva, osobito tamo gdje ne postoji javne vatrogasne postrojbe je mali, a one su u pravilu, te sredine su puno više izložene pogibelju od požara nego kontinentalne. Ali, se onda postavlja pitanje kako skrbimo o obrazovanosti, o opremljenosti tih vatrogasnih društava.

80% svih nesreća u zrakoplovnog prometu događa se u poletno sletnih koridorima. Pogledajte kako su vam opremljena dobrovoljna vatrogasna društva u Donjoj Lomnici i Ščitarjevu. A zna se ako avion padne na trup, ako se ne počne gasiti u roku od 3 do 5 minuta, šanse za preživljavanje pada na nulu. Može li javna vatrogasna postrojba i javna vatrogasna postrojba iz novog terminala doći na mjesto događaja ako se to dogodi u Lukavcu ili Lomnici, kao što se npr. dogodilo nekoliko puta. Mi već imamo zabilježeno nekoliko incidenata. Nedavno je pao jedan vojni avion u polje kod Donje Lomnice. Svake godine se bilježe incidenti kad padaju ogromni komadi leda sa aviona na kuće, ugrožavaju život zato što se otvaraju stajni krapovi, ne iznad šume, nego iznad naselja. I je li onda moguće da je glavni vatrogasni zapovjednik i šef državni uprave prvi put u povijesti tih institucija bio u jednoj Donjoj Lomnici prije 2,5 godina. Ne znam da li jadni ljudi znaju gdje je Ščitarjevo i kako doći do njega. To su detalji koje govore o sigurnosti. Nadalje, zrakoplovno tehnički zavod, odnosno, centar u Velikoj Gorici, iznimno važna tvrtka od nacionalnog strateškog interesa, servisira zrakoplove. Prije sveg recimo kanadere. Što smo mi napravili od te tvrtke? Uništili smo je. … [[Govornik se ne razumije.]] generale tamo šaljemo za šefove uprava. U uprave sjedamo ljude koji nemaju blage veze što je poslovanje, što je ta vrsta tržišta. I onda se događa da nam tvrtka ode potpuno u devastaciju, da nam inženjeri imaju 3500 kn plaću i odlaze. Da ljudstvo nema licence više. I onda vam se događa da vam cijelo ovo ljeto jedan kanader stoji tamo zato jer nema 50000 dolara za dio koji treba promijeniti. Ovo ljeto kad smo imali najveće požarne izazove. Što se onda dogodi? U 9. mjesecu dovezu novi kanader, s njega skinu, odnosno, drugi kanader, s njega skinu taj dio i ubace u onaj prvi, tako da ovaj sad leti, a ovaj opet u … [[Govornik se ne razumije.]] ili u Hangaru. To su stvari koje su važan. Je li moguće da uprava Zrakoplovnog tehničkog centra odbija potpisati kolektivni sporazum sa zaposlenicima, koji su dogovorili u vlastitim pregovorima. I ovi kažu idemo u štrajk. Tu su pitanja nacionalne sigurnosti. Tko će nam servisirati te zrakoplove i zašto smo izgubili licence za servisiranje zrakoplova recimo iz drugih zemalja? Nadalje, treba reći da je Hrvatska u NATO-u, članstvo u NATO-u podrazumijeva čitav niz i dobrih i relativno loših stvari, ali svakako je beneficija, jer garantira jednu solidarnost u obrambenom sustavu. Postoje zemlje članice koje nemaju recimo borbeno zrakoplovstvo i nije im pala kruna s glave i do sada ih nitko nije napao. I ne boje se da će ih napasti, jer su to pitanje riješili na neki drugi način, sukladno svojim ekonomskim mogućnostima. Isto tako, vojnu imovinu smo proglasili neperspektivnom i predali na upravljanje državnim službama koje su onda to u nekom dijelu dali lokalnoj samoupravi, negdje to funkcionira, negdje ne funkcionira. A mi sada gradimo nove kampove i montažne vojarne. Pa jesmo li mi normalni? Dakle, onu imovinu koju smo imali smo proglasili neperspektivnom i ne koristimo je, a sad ulažemo ogromne novce u nešto drugo. Saga o tome da će se ponovno uvesti obvezni vojni rok i to ljude maltretira i iritira. Treba reći da je vojni rok, obvezni vojni rok, ukinut onog časa kada je broj ročnika koji su tražili služenje civilnog vojnog roka, u odnosu na one koji su htjeli ići u borbene postrojbe, kad je taj broj narastao bitno, mislim, čini mi se da je bio 2 naprama 1. I onda je postalo potpuno besmisleno da se ljude šalje u obvezni vojni rok kad se vidi da 2/3 ljudi to ne želi. Ali toliko ljudi još uvijek želi služiti vojni rok u jedinicama da je potpuno besmisleno govoriti o uvođenju obveznog vojnog roka jer danas broj onih koji su primljeni dobrovoljno na služenje vojnog roka je 1: 10 onih koji su odbijeni. Dakle, ima prostora koliko god hoćete. I nemojmo kalkulirati s tim. Ako treba više vojske, primite ove koji to žele. Imate prostor za 10 puta više. Još želim na kraju nešto reći o funkcionalnosti sustava civilne zaštite. Bio sam i sam član jednog lokalnog stožera i mogu reći da to uopće ne postoji. To se samo tako zove. Dakle, stožer civilne zaštite nije ništa drugo nego koordinativno tijelo koje upravlja postojećim resursima poput Crvenoga križa, vatrogasnih postrojbi, komunalnih tvrtki, veterinarskih stanica. Same civilne zaštite po sebi nema. Zamislite recimo situaciju da u Splitu prije ovoga požara u sustavu civilne zaštite, organiziranom sustavu civilne zaštite bilo angažirano samo recimo 2 tisuće ljudi koji će u svakome času znati gdje im je raspored u slučaju krizne situacije, što duže od opreme i odore, gdje moraju ići, u kojoj situaciji nose određenu odgovornost, koje oruđe zadužuju, tko je od njih zadužen za kontrolu pristupa i prometa, tko za transport i transfer, tko je zadužen za evakuaciju, tko je zadužen za informiranje građana. Zamislite da su vatrogasci u Splitu imali 2 do 3 tisuće ljudi na dispoziciji koji bi izašli organizirano na teren u roku od pola sata. A samo da uzmete osobe koje su nedavno umirovljene, sa vojnih, policijskih poslova, vatrogasnih poslova, zatim dragovoljce koji imaju dovoljan broj dana u borbenom sektoru, dakle gdje su bili opremljeni, obučen i gdje su vladali tim vještinama, u svakome naselju u RH imali biste dovoljan broj ljudi koji u svakom kriznom momentu mogu izaći i sudjelovati u rješenju problema. Naravno, sa nadležnim tijelima. I sada uvoditi treću koordinaciju, ja se nadam da će vam to biti nešto uspješnije nego do sada ali bojim se da neće jer i do sada sve ovo, koordinacija je bila u rukama izvršne vlasti. I zato smo mi u našem klubu GLAS-a i HSU-a dugo, dugo razmišljali da li ovo podržati ili ne. Ali vidimo da ovdje nema nikakvoga sadržaja i još nismo donijeli odluku da bi to podržali, vjerojatno ćemo biti suzdržani ili protiv. Prvi se javio uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovani kolega, vi ste rekli da ovaj zakon ima bombastičan naziv, možda bi mu se moglo dodati da je i preambiciozan s obzirom da ima 22 članka a sustav Domovinske sigurnosti se ne može definirati u 22 članka jer po mom shvaćanju a vjerujem da i vašem, sustav Domovinske sigurnosti je i broj zaposlenih i broj novootvorenih radnih mjesta i socijalne sigurnosti, borba protiv siromaštva i borba protiv korupcije i borba za zdravlje građana. Dakle, sve to čini, i demografska politika i politika naseljenosti prostora, sve su to komponente Domovinske sigurnosti u najširem smislu. Mislim da bi ovaj zakon mogao nositi slobodno naziv sustav prevencije i otklanjanja sigurnosnih ugroza, bilo da su one vojne, bilo da su elementarne nepogode i kad bi to imalo taj naziv, onda ne bi imao ništa protiv ovog zakon ali isto tako smatram kao i vi da sve komponente o kojima govori ovaj zakon već postoje i sve su u nadležnosti izvršne vlasti. Pitanje koordinacije se ne rješava na silu nego se rješava vještinom upravljanja jednom institucijom a ovdje konkretno u pitanju Vlada RH. Možemo mi pričati koliko god hoćemo o problemima sa gašenjem požara, ali nikako da shvatimo da su se okolnosti u kojima živimo promijenile, da nemamo ljude na terenu koji motivirani štititi svoja poljoprivredna dobra odnosno svoje njive, svoje pašnjake, svoje šume itd., jednostavno ih nema a to ne može nadomjestiti 1 ili 5 kanadera.

Poštovani kolega Hrelja, naravno da se slažem s vama, dakle pitanje racionalizacije, pitanje dobre organizacije ako hoćete, baš je kadrovske politike. Dakle, vi možete imati potpunog bezveznjaka na čelu sustava a možete imati osobu koja je dobro organizirana, koja znade voditi sustav. U RH postoji studij veleučilišni dakle, stručni studij kriznog upravljanja. Mene zanima koliko ljudi je uopće zaposleno, koji su završili taj studij? Dal' itko vodi računa o tome da postoji sustav edukacije za velika krizna stanja? U velikim sustavima uopće ne radi nijedan jer oni sve najbolje znaju i ovako. Dakle, čitav je to splet stvari. Od kadrovske politike, organiziranosti, opremljenosti, pa ako hoćete i posvećenosti vlastitome poslu. Nema toga premijera koji se neće javiti na telefon glavnom vatrogasnom zapovjedniku. Sutra ujutro više ne bi bio premijer u normalnoj državi jer ga taj ne zove da ga pita kako je nego da mu se obrati sa izvanrednim zahtjevom ili da ga obavijesti o nečemu što on kao šef izvršne vlasti u državi mora znati. Prema tome, stvar autoriteta je stvar uspješnosti, dokazanosti a ne političkih imenovanja. dok god mi budemo stavljali za šefove takvih službi politički podobne ljude samo zato što imaju stranačku iskaznicu, jao i kuku nama. Mi imamo slučaj u Velikoj Gorici gdje smo za čovjeka zapovjednika javne vatrogasne postrojbe doveli profesionalca koji je u roku od godinu i pol dana transformirao i modernizirao javnu vatrogasnu postrojbu i od nje napravio moderni pogon. Funkcionalan i efikasan. Promijenila se vlast, dobio čovjek nogu.

Pa kolega Beus, govorili ste o ovom zakonu kao da je to nešto isprazno i da ne govori o bitnim stvarima koje bi se ticale samoga naslova. Ja bi vas podsjetio samo u članku 5. su pobrojeni ciljevi ovoga zakona koji su jasno opisani i jasno govore o tome što ovaj zakon predviđa kao ciljeve i kako ih je obrazložio. I tako ima 7 tih ciljeva koje niste vjerojatno pročitali pa vam oni ne znače ništa.

Mislim da ne treba zanemarivati bez obzira na broj članaka ovog zakona, ovim zakonom se jasno želi definirati što je to Domovinska sigurnost i ciljevi koji će biti uspostavljeni upravljanju sigurnosnim rizicima od značaja … [[Govornik se ne razumije.]] i djelovanje u kriznim situacijama. Mislim da ne treba ismijavati niti govoriti o ispraznosti jer jasno se vidi da je i ministar kao potpredsjednik Vlade sa cijelim timom ljudi, sa skupinama radnima koje su radile na njemu, dali si značajnoga truda i usporedio ga sa zakonima u okruženju i u Europi i svijetu i donio najbolje rješenje koje će biti za potrebe kriznih situacija ali i prevencije tih kriznih situacija.

U ovom zakonu to nije definirano, on čak štoviše kaže nešto što je za mene blasfemija jer pokazuje da je ovaj zakon suvišan. Kaže, nijedno tijelo do sada koje funkcionira u sustavu Domovinske sigurnosti ili nacionalne sigurnosti neće promijeniti svoj djelokrug, dakle uopće ne derogiramo nijedno zakonsku odredbu koja je do sad govorila šta će ta tijela raditi i kakva su im ovlaštenja.

Mi trenutno ne živimo u takvom vremenu. Ali što je ono što uistinu ugrožava Domovinsku i nacionalnu sigurnost? To je pljačka države iznutra. Traje desetljećima. Urušavanje civilizacijskih vrijednosti za koji se kunemo da smo se za njih borili, da smo društvo koje pripada tim vrijednostima. Znate kad je ministar obrane Churchilla pitao u vrijeme rata kao ratnoga premijera, predložio mu da smanji proračun za kulturu a poveća proračun za obranu jer veli premijeru, mi smo u ratu, a Churchill mu je odgovorio ako smanjim proračun za kulturu, a zašto onda ratujemo? Pa mi ratujemo za te vrijednosti koje ta kultura predstavlja. Mi ratujemo protiv jednog primitivizma. To je naš neprijatelj. Ja sam jučer ovdje govorio, 10 nekakvih, ne znam kojih udruga branitelja je tražilo da novinar Jurkas izgubi posao na HRT-u i on je izgubio posao na HRT-u. 10 nekakvih udruga se bori efikasno protiv slobode riječi. Da li taj teror nad slobodom govora u Hrvatskoj predstavlja napad na Domovinsku sigurnost? Jer je to onda pobjeda primitivizma nad pameću, pobjeda neobrazovanosti nad obrazovanošću.

Jer ne zna ni hrvatski jezik.

Dakle, društvo u kojemu čovjek kao pojedinac ili pripadnik neke skupine osjeća sigurnim, dobrodošlim, svoj na svome i sretnim jer može živjeti slobodno, u granicama dostojanstva, to društvo od njega može očekivati da će to društvo i braniti. Ali ako on ne živi tako, onda mu velike riječi neće pomoći. Recimo, pljačkom, korupcijom, pa i ovom situacijom u pravosuđu. Pa svakome dođe sinkopa dnevno 28 puta. Od muke. Ako vi ne možete biti sigurni da će naši strani turisti normalno moći ići po Jadranu da ih netko neće udariti, zgaziti i ubiti i za to neće odgovarati, onda je to ugroza sigurnosti jer to je jednaka poruka i našim domaćim nautičarima i ljudima koji žive na moru. Pripazite se kad izlazite s brodicama jer nikad ne znate hoće li neki Tomo Horvatinčić naići iz susjedne vale.

SAD dramatične fotografije iz potopljenog milijunskog grada, situacija katastrofalna, broj poginulih nemoguće je utvrditi, šteta u milijardama kuna. Švicarska divlja blatna bujica u Švicarskoj odnijela pola sela. Kolumbija blatne bujice usmrtile 254 ljudi. Nema struje niti vode. Ali u svojoj raspravi o ovom zakonu više puta ste naveli i upotrijebili riječ besmisleno, iritantno, bez veze. Pa zar zaista smatrate da je briga o sigurnosti naših građana i besmislena, i iritantna i bez veze? Zar ljudi odnosno ljudska prava, pravo na život nije osnovno ljudsko pravo?

ovaj vam zakon nema nikakve veze sa sigurnosti građana, nego sa koordinacijom onih instituta i ustanova koje su već u drugim zakonima definirani kao dijelovi ovog sigurnosnog sustava. Dakle, ovim se zakonom ne unaprjeđuje njihova niti djelokrug rada, niti nova ovlaštenja, niti drugačija ovlaštenja jel' se explicite zakonom kažem da im se to ništa ne dira, nego ostaju takvi kakvi jesu, samo im se dovodi jedna supraslužba koja će im ubuduće naređivati kako hoće. Dakle, ništa nam ne garantira da će to biti funkcionalnije nego što već sada je. A inače, naravno, svaki izgubljeni život je strava i užas i mi smo sretni da se ove nepogode koje su se nama dogodile stvarno nisu tako odrazile da izgubimo ljude i to je najveća vrijednost ovoga sustava jer je to i sustav omogućio jer funkcionira na mnogo mjesta. Pa nećemo valjda sada reći da ove velike štete koje smo imali, veliki požari da se to dogodilo zbog toga što sustav ne funkcionira. Ne, nego smo spriječili još veću tragediju dakle osim materijalne, da se ne dogodi i ljudska zahvaljujući dobroj organiziranosti, zahvaljujući tome što su ljudi stvarno solidarni, što se nisu štedili da pomognu jedan drugome, bez obzira radilo se o poplavi u Gunji ili ovo o splitskom požaru. Ali požar je došao u srce Splita i to nas mora naučiti nekim lekcijama. Ali kada pogledate, ako znate nešto o tome, ako znate o konfiguraciji terena dolje, ako ste iz tog kraja, pod onakvim okolnostima spriječiti požar da vam dođe iz Tugarske šume dolje do Kućina je nemoguće i tu vam treba i splet sretnih okolnosti. Tu vam neka treba i kiša. Koliko puta smo čekali da završe neki požari da padne kiša kao npr. nedavno na Velebitu, jer drugačije ga ne možete gasiti.

Uvaženi kolega Beus Richembergh, slažem se s vama, neka je požar jednostavno nemoguće ugasiti, a nije ga dobro ni gušiti jer od dima mogu stradati mnogi oko njega. Naime, na repliku me potaklo vaše spominjanje vatrogastva i svega onoga što je vezano uz to.

Dakle, najveći dio vatrogasaca je u dobrovoljnim vatrogasnim društvima. I kao načelnik općine sam se susreo s tim problemom o kojem ovdje govorite, civilna zaštita znate to lijepo zvuči, ali vi se jedino možete obratiti vatrogascima. Postoje tehničke intervencije gdje vatrogasci idu prvi. Ono što sam i ministra upozorio, valjalo bi vatrogastvo svakako staviti u zakon jer zaslužilo je to i jedinice lokalne samouprave, zapravo njihove čelnike, jer su mnogi čelnici jedinica lokalne samouprave barem tako neki kažu da su svjesni za što su sve odgovorni ne bi se nikada niti kandidirali. Dakle, postoji ako mi namećemo da kažem to ovako ako sustav ide tako da se nameću odozgora, pa će doći netko iz Zagreba naredit će što se radi negdje u nekoj općini, to je pogrešan sustav. Sustav mora ići odozdola sa onim resursima koje imamo jer ljudi na terenu najbolje poznaju i teren, poznaju i one ugroze koje su potencijalne.

Kao što rekoh, živimo u kraju koji ima iznimno bogatu vatrogasnu tradiciju koja sada već seže preko 130 godina i silno cijenim napore dobrovoljnih vatrogasnih društava jer sam vidio bezbroj puta koliki je taj socijalni kapital koji se čuva u toj sjajnoj kugli. Međutim, isto tako moramo znati da kada je sustav potpuno decentraliziran da se nisu spustila i sredstva i da vi imate potpuno disbalansirane situacije od općine do općine. Neka velika općina ili grad koji imaju dovoljno materijalnih resursa mogu izdvajati zakonom propisana sredstva, neka mogu i više od toga.

Ja znam da preko vatrogasnih zajednica se to radi i da neke bogatije, recimo Zagrebačka vatrogasna zajednica vrlo rado donira, daje svoju opremu i mnoga su dobrovoljna vatrogasna društva dobila opremu zahvaljujući blagonaklonosti tih jačih sestara ili braće u tom sustavu. Ali nije dobro da to bude fakultativna stvar. Nije dobro da na jednoj vatrogasnoj intervenciji na kojoj sam i ja bio, javna vatrogasna postrojba iznese crijeva iz kojih šišti na sve strane. To nije dobro jer je nefunkcionalno i da nikome ne fali ništa i da izvješće dođe da je bilo sve divno i krasno. A nije i ne može biti. Dakle, unapređujmo sustav tamo gdje on počinje. Uključimo lokalne ljude. To što sami kažete kada god se nešto dogodi zove se vatrogasce. To je dio naše tradicije. Vatrogasci kažu: „Vatro gasi, brata spasi“ Dakle, imaju dvije dimenzije, ne samo ugasiti vatru nego i spasiti svoga susjeda, bez obzira što mu se događa. To je jedna iznimno važna humanitarna struktura u našemu društvu.

Naš problem je doktrina i miješanje doktrina. Vojska je jedna ustanova, organizacija koja je uvela nove doktrine u svoj rad, to znači NATO, prije je bio onaj bivši sustav, sad imate dočasnike. I taj sustav uvodi ljude ima organizacija koja spušta inicijativu i vodstvo do najniže razine. To je bit, život. To još nemamo. Šta je sa pravosuđem? Ako imate o pravosuđu, ako je pitanje nacionalne sigurnosti 20 sudca koji su prijetnja nacionalnoj sigurnosti. Nakon vijetnamskog rata Amerikanci su proveli jedan temeljni analizu tog rata on je počeo 60-tih godina završio 70-tih, gdje su naše naučene lekcije, ali do 90-te, i nakon 90-te, toga nema. Ako je politika određivanja prioriteta, mi vidimo tamo evo ako čitate otvoren izvor informacija, naš problem svi unutarnji problem, a to su kadrovi, obučenost, opremljenost i mentalni sklop, to zaboravljamo. Spomenuo sam pravosuđe, to je zašto imamo stotine tisuća neriješenih predmeta. Evo imamo još drugih stvari, korupcija rak rana svakog postkomunističkog društva o tome nitko ne govori. To je došlo od negdje. Isti karakteri, isti ljudi, isti mentalni sklop, isti socijalni direktori danas drmaju hrvatskom ekonomijom. Na kraju ja bih preporučio Vladi i strankama da se dogovore jedanput i da sjednu skupa i da ih vojska nauči šta je centralizirano planiranje, decentralizirana izvedba, naučene lekcije jer svaki sustav ovaj, svaki sastanak o vojski proizvodi akciju, a mi statiramo po tim ključnim pitanjima. Slažem se s vašim konstatacijama osim ove zadnje preporuke. Dakle, bez obzira što je Damir Krstičević moj prijatelj kojega ja iznimno cijenim, ja nikad ne bih volio da mi on kaže kako će ova država funkcionirati, jer on je formatiziran u vojsci. Ja ne želim da mi profesionalni vojnik ikada dade recept za funkcioniranje. Ne zato što ne valja, nego zato što taj model nije model civilnoga društva. Civilno društvo je razoružano društvo prema definiciji. A vojska je ta koja je zapravo onaj sloj definiran ugovorom kojim je stvorena država da kao dio represivnoga aparata štiti nacionalni prostor ili državni prostor od vanjske ugroze. I zato ja ga nastojim gledati kao civila jer sada je ministar i on mora biti civil i mora se tako i ponašati. Ali ne volim da mi vojnici naređuju između ostalog i zato što sam bio u vojsci, a i s druge strane zato što sam liberal. Stvar nacionalne sigurnosti je politička odluka, vojnici su tu da ispunjavaju zadaće koje je donijela država kao takva u ime svojih građana, preko svojih legitimnih predstavnika i ne treba stvari obrtati obrnuto.

Uvaženi kolega, s vama se slažem u velikom dijelu vaše diskusije, vidi se da ste vi dobro informirani da ste praktično sudjelovali u životu i radu vatrogastva, civilne strukture vezano za zaštitu i spašavanje. I sigurno bi potpisao masu stvari koje ste rekli. Međutim, moramo biti svjesni nekih činjenica. Iako sada ima velikih inicijativa u tom smislu, protiv kojih se ja krvavo borim dnevno. Jer to bi bila nova tragedija za sustav ukupan. Ali treba pozdraviti ovo što je ministar Krstičević i ljudi ovdje ovi prisutni koji predlažu ovaj zakon, dvije ključne stvari. On je upravo spas jer kaže u mirnodopskom stanju mi radimo svi svoj posao.

Drugo, ova koordinacija je nama fantastična. Zašto? Jer u tom kriznom stanju onda znamo tko je glava i to nam treba. Mi smo imali situaciju, vi kažete, glavni zapovjednik će lako se, premijer će mu se javit. Ali mi smo u prošlom mandatu glavnog zapovjednika stavili činovnika. Što je tragično. On mora, i evo sad smo suglasili se da glavnog zapovjednika mora Vlada imenovati, da on ima ovlasti. I to je ključ rješenja.

Ne to je opasno. To su ti, imali smo mi truta koji je rekao ukini broj 193, 112 stavimo, to su oni, i reka sekretar i nema Boga i više nema Boga. Protiv toga se treba borit. Znači imali smo veliki problema. Ovo treba podržati, sad ja apeliram na vas i molim da vaš Klub to podrži jer će biti veli doprinos i značaj ovoj ukupnoj stvari. I taj članak 2. i ova koordinacija će nam dati nove mogućnosti.

I tu je stvar zdrave logike, dakle, do sada, dobro ste spomenuli ima nekoliko situacija u kojima smo stalno apelirali na vlade, uključite vatrogastvo ozbiljno. A oni su to ignorirali kao sustav civilne zaštite ima dole da se oni samo podrede. Oni tu nisu važni, oni su samo izvršni. A zapravo svaka kriza pokaže da su oni najiskusniji pa da su ona i najvažniji i da svi od njih očekuju da riješe krizu. Ali kad vi imate ovu diskrepanciju u jednoj velikoj krizi da vam šef lokalnog kriznog stožera, predsjednici države ispriča jednu priču, ministar obrane zna drugu priču, šef Državne uprave za zaštitu i spašavanje ima svoju priču i onda vam novinarima glavni vatrogasni zapovjednik za to područje kaže treću, četvrtu priču. To svjedoči nekonzistentnosti rada na onoj razini koja je već zakonom regulirana i to neće promijeniti ovo. Ovaj zakon to neće na žalost promijeniti. Kao prvo, nije niti prepoznao vatrogastvo. Hajde recimo da će sada do sljedećeg čitanja se ta stvar uglaviti. Ja doista znam da je recimo vatrogasna zajednica kojoj ste vi na čelu iznimno važan jedan medij preko kojega komunicira cijela ta struktura dobrovoljnog vatrogastva, ali priča o javnim vatrogasnim postrojbama mora biti ozbiljna toliko da se jednom nivelacijom kao kod decentraliziranih sredstava u školstvu omogući da i oni koji imaju malo imaju visoki standard jer se radi o zaštiti ljudskih života. Dakle, taj sustav decentraliziranih sredstava u školstvu može pomoći da se i ovaj sustav unaprijedi, ali ga uzimati dolje lokalnoj zajednici da bi se to centraliziralo, slažem se potpuna

Kolegice i kolege zastupnici.

Zapravo, ono što možemo zaključiti jest da je jedina prava operativna snaga posebno u manjim lokalnim jedinicama. Svi smo detektirali da ga u lokalnim jedinicama sa jačim fiskalnim kapacitetom imamo bolje opremljena vatrogasna društva, dakle ta civilna zaštita koje je i vatrogastvo dio je bolja u lokalnim jedinicama koje imaju jači fiskalni kapacitet. Civilna zaštita, što vam zapravo ona je osim vatrogastva? Ispada da je jedna hrpa papira sa kojom se mi u lokalnim jedinicama moramo baviti. To vam de facto ispada da morate imati skoro pa jednu osobu zaposlenu na tome da radi sve te planove, da organizira, a zapravo što iz toga proizlazi je ništa. Ali zapravo koliko smo i ulagali u civilnu zaštitu sa izuzetkom vatrogastva, toliko smo i dobili. Jer pogledajte zapravo koliko je uloženo u civilnu zaštitu u odnosu na ono koliko je uloženo recimo u MUP, u MORH, a svi su dio toga jednoga sustava. Koliko građani uopće znaju o civilnoj zaštiti? Ne znaju ništa gotovo.

Ja sam imao nešto malo drugačije jer sam bio u izvršnoj vlasti jedne velike jedinice lokalne samouprave kojoj onda u sustavu civilne zaštite nije bilo samo vatrogastvo, nego i čitav niz drugih sastavnica. Ali sama civilna zaštita nije imala svog vlastitog pogona. Ona je doista bila samo administracija i kada vam je to tako, onda vam se dogodi da vam na sjednicu gradskog vijeća dođe strateški dokument o zaštiti od požara u kojemu nema niti slova o tome da je na području grada međunarodna zračna luka. Nema niti slova o tome da je to poletno-sletni koridor sa iznimno visokim rizicima. I što da radite? Da uzmete tu strategiju i dobro izmlatite onoga tko je donio. Zašto? Jer se prepisuju coppy paste-ju se iz općine u općinu, iz grada u grad. Ne uzimaju se specifičnosti. Ali to rade i uglavnom nose tu priču šefovi vatrogasnih pogona prije svega javnih, a njih se postavlja politički to vi dobro znate. To bi trebalo dokinuti. Ako je nama u interesu da stranački kolega bude šef javne vatrogasne postrojbe ili predsjednik vatrogasne zajednice prije interesa da to bude funkcionalni sustav, onda jao i kuku. U Velikoj Gorici se već 15 godina tuku političke frakcije, doduše samo jedne stranke koja će imati svog čovjeka na čelu vatrogasne zajednice. Pa jel' to sramota? Pa pitajte Antu Sanadera koliko je to lukrativno mjesto biti predsjednik vatrogasne zajednice. Vjerojatno bi radio nešto drugo u slobodno vrijeme da ne voli taj poziv odnosno tu priču tako kako je voli. Ali gurati u politiku nikada nije dobro, jer loše završi.

Kolega Beus, sigurnost života u jednom gradu, u jednoj državi bez obzira da li tu živite ili dođete je praktički u svakom segmentu života i vrlo često ispod lupe interesa javnosti se provlače mnoge stvari koje su u principu i najveća ugroza za sigurnost svih nas. Iščitavajući ovaj zakon mislim da je njegova nakana i namjena upravo da te stvari u tim kriznim trenucima iskordinira. Međutim, ono što sam se odlučio javiti za vašu repliku jer ste spomenuli dvije stvari koje zajedno živimo, živimo u istom gradu i posebno taj ZTS koji je meni na poseban način priraslo srcu jer 91. kao predsjednik kriznog štaba sam vodio pregovore sa tadašnjim zapovjednicima i neću zaboraviti da mi je general Tus ne jedanputa znao reći – Ivane, traži od zapovjednika samo da ti da softver za održavanje MIG-ova. Na žalost taj softver koji su oni odnesli sa sobom i 20 MIG-ova iz tog ZTC-a jer je takav sporazum potpisan do dan danas u taj ZTC-e nije stigao. A taj ZTC-e je u tom trenutku bio vjerojatno tada je bio Zmaj, jedna od najjačih tvrtki u svijetu za održavanje MIG-ova, pa čak su imali jednu svoju stalnu bazu u Libiji. Međutim, sa tim MIG-ovima i sa tim sftverom je otišlo i 300-tinjak zaposlenih. Neki su se kasnije vratili, neki se nisu nikada vratili i taj Zmaj funkcionira tako kako funkcionira. A kada govorimo o vatrogascima, iako je taj Zmaj sigurno vrlo bitan, spomenuli ste samo kanadere i niz drugih stvari. Možda bi bilo bolje da su migovi bili u ZTC-u nego u Ukrajini ali o tom potom. A kada govorimo o vatrogastvu, dakle sa punim pravom to mogu reći jer godinama i kao ministar i kao zastupnik sam u ovoj sabornici pričao vatra na Jadranu se ne gasi u 7. mjesecu, ona se gasi u 11. i 12. mjesecu kada se donosi proračun. Tada imamo osjećaja za te vatrogasce kao što ih nismo imali neki dan kada smo raspravljali o Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave. Hrvatska nema mnogo štošta ponuditi u ovom segmentu dakle proizvodnje robe i usluga za samu sigurnost osim dviju tvrtki u Hrvatskoj, jedna je privatna, jedna je državna. Ova državna, prema njoj, dakle ZTC se odnosimo da je to nevjerojatno. Dakle na čelo te tvrtke tradicionalno već, koliko, 15 godina otkada je izašla iz sustava obrane, otkada je postala d.o.o. dovodimo ljude koji nemaju pojma šta je virman a kamoli kako izgleda poslovni plan, koja je situacija na tržištu, gdje mogu naći posla kada već ne mogu raditi ono što su radili prije i to se tako gleda, kao da je nekome u interesu da se to sve rasturi. A već se rasturilo jako mnogo. Dakle, je li moguće da netko tko radi tako sofisticirani posao bude tako depriviran. Mogli su raditi čuda. Vi sami znate kakva je kvaliteta bila kadra tamo u ZTC-u. Sada ih, ja ne znam da li ih ukupno ima 300 a gradilo ih je 1700 i nešto, 760 ukupno. U svakome slučaju, dakle taj pogon je bio jedan od uzornih pogona. I nama nije u interesu da to funkcionira kako treba. Nije dobro jer mi ovog časa nemamo gdje svoje kanadere servisirati nego tamo. I nije dobro da vojska bezveze stvara svoju servisnu službu kada već postoji to tamo. Dakle samo da racionaliziramo malo cijeli sustav već bi bilo puno bolje.

Budući da se ova točka malo oduljila a za pretpostaviti je da će trajati još jedno 3 sata i zbog toga što predlagatelja nažalost nema, mi ćemo preskočiti točku 2. koju smo danas planirali pa ćemo nastaviti sa ostalih 5 točka kada završimo naravno ovu točku. Dakle preskočiti ćemo točku Prijedlog nacionalne strategije razvojne suradnje RH za razdoblje od 2017. do 2021. godine. Evo, sada ćemo nastaviti naravno sa ovom točkom dalje i klubovima zastupnika.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče i ministre sa suradnicima. Ono što je mene obradovalo na samom početku rasprave vi ste već najavili da će biti amandman vezan za vatrogastvo koje se toliko spominje. I uz taj amandman koji će biti, znači uvrštavanje naš klub će apsolutno prihvatiti ovaj zakon. Kada ovdje slušam rasprave i kada govorimo o ovom zakonu onda ustvari dolazim do jedne vrlo jednostavne spoznaje kako smo si jako kontradiktorni. Pa čak i oni koji kritiziraju ovaj zakon na kraju ustvari ispada da ga podržavaju. Kada govorimo o ovom zakonu, neću govoriti naravno o ovom dijelu Oružanih snaga i tom dijelu sigurnosti, to je sustav koji je organizirani i koji se razvija, više ću govoriti o onom dijelu sigurnosti građana u kojemu jest najviše u ovim raspravama govora. Kada se događaju razno razne elementarne nepogode kao što je to u Hrvatskoj slučaj u zadnje vrijeme ili kada se događaju izbjeglice ili nešto tako slično, onda se panično hvatamo za sve što imamo. I onda je jako dobro kada imamo bilo koji organizirani sustav u RH koji uskače i odrađuje posao. I to jest stvarno, vrijedi to danas ponoviti ponovno, to jest na prvom mjestu, vatrogasna zajednica, Hrvatska vatrogasna zajednica sa svojim članicama na prvom mjestu, dakle dobrovoljni sustav, onda možemo govoriti o profesionalnom sustavu koji ima svoju liniju zapovijedanja, koji zna kako funkcionira i u kojim situacijama. I Hrvatski crveni križ. O njemu smo malo ovdje govorili, Hrvatski crveni križ, institucija koja se nalazi u svakoj nedaći, nepogodi i nesigurnosti građana, koji je i nastao u krajnjem slučaju upravo na takvim situacijama u nesrećama kada su bile elementarne nepogode, kada je trebalo ljudima pomagati. Bilo je ovdje govora da mi imamo sustav, da sustav funkcionira. Pa je onda bilo govora da nemamo sustava, da ne funkcionira. Pa je onda bilo govora da bi trebalo propisati ovim zakonom što koje tijelo koje jest u sustavu u članku 6 treba raditi, ali ta sva tijela imaju propisane svoje zadaće i obaveze, točno, jasno i definirano što tko treba raditi. I nama je upravo falio ovakav jedan kratak zakon kojim bi se sve to povezalo, kojim bi se konačno reklo tko je taj koji u određenom trenutku daje neki nalog, daje neku naredbu i uključuje nekoga da operativno djeluje. I zato je dobro da dolazimo do ovakvog zakona i da se konačno te stvari počinju poslagivati. Da, o civilnoj zaštiti je bilo jako puno ovdje govora, točno je to je nešto što imamo na papiru i što realno ne funkcionira. Ja sam uvjeren da će se donošenjem ovakvog zakona, ispuštanjem prema dolje i taj sustav pokrenuti. Bilo bi divno vidjeti da nam se na nekom prostoru gdje se događa neka elementarna nepogoda, požar, poplava pojave građani dobrovoljci koji su članovi Civilne zaštite educirani i obučeni, koji imaju svoj zapovjedni lanac, koji točno znaju gdje trebaju doći, kako trebaju doći opremljeni, s čime trebaju doći i što trebaju raditi. Meni nitko ne može reći da je ta plemenitost i humanost hrvatskih građana koja se pokazivala i ove godine na požarima posebno u Splitu i pred nekoliko godina u Gunji na poplavama, da je to nešto što je dobro. To je prekrasno da su ljudi tako humani, ali nije dobro kada ljudi koji su needucirani, neobučeni, neorganizirani dođu na takva opasna mjesta. Sva je sreća da nitko nije stradao, a istovremeno imamo sustav vatrogastva gdje obučeni, educirani ljudi koji su prošli sva školovanja nemaju liječnički pregled ne smiju gasiti požar. A građanin koji je došao samoinicijativno on smije gasiti požar. Kako je onome tko treba zapovijedati tom akcijom gašenja požara ili poplava u krajnjem slučaju kada se sprječavaju poplave. Kako je tom čovjeku? On je odgovoran. On mora u krajnjem slučaju udaljiti te ljude s tog mjesta da netko ne strada, znači ovaj zakon i odavde poziv svim građanima koji očito imaju humanost u sebi, veliku humanost neka se uključe u svojim jedinicama lokalne samouprave u postrojbe Civilne zaštite zavisno od interesa što, koga, gdje interesira u interventne timove neka se educiraju i neka onda budu spremni nastupati kad bude kakva potreba koja se malo, malo na žalost događa. Jedan moj prijatelj i kolega nekad stranački je često spominjao tri riječi – hrana, stabilnost i sigurnost. Reći ću njegovo ime to je general Darko Rukavina, on je to često, često govorio i nisam siguran da li možda u članku 5. ovog Zakona tamo gdje piše cilj zakona nije možda trebalo staviti i osiguranje domaće proizvodnje hrane. Jest da to neki drugi zakoni moraju rješavati, ali sve stvari koje pišu u ovom zakonu moraju neki drugi zakoni rješavati jer ovo zaokružuje kompletnu priču. Jer jednostavno sve se svodi u krajnjem slučaju na taj moment. Ljudi moraju jesti. Kažu oni koji analiziraju stanje u Hrvatskoj da se ne dao Bog zatvore granice i da se isprazne centri, da Hrvatska ne bi imala vlastite hrane niti za mjesec dana.

Mislim da je to nešto što je vrlo, vrlo bitno. Ono što je uvelike narušilo taj sustav koji u Hrvatskoj postoji, koji je organiziran, a to je i vatrogastvo, to je Crveni križ, to su razno razne udruge koje djeluje je onaj ustroj Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Nitko nije napravio više štete nego taj ustroj i on je cijelo vrijeme pokušavao sve s terena prilagodit sebi i nametnuti se na zapovijedanje čitavom sustavu na jedan čudan način. Što prije se riješimo tog problema prije će to profunkcionirati. Možda je ovaj zakon, donošenje ovog zakona temelj za to, možda ovaj zakon sada definira taj sustav zapovijedanja i stvarno uz Civilnu zaštitu koju imamo i Zakon o civilnoj zaštiti stvarno je možda vrijeme da dobro redizajniramo taj pojam Državna uprava za zaštitu i spašavanje. Jer ja od te Državne uprave za zaštitu i spašavanje svih ovih godina od kako je ona ustrojena nisam baš vidio neku značajnu korist. Štoviše vidimo sam smetnju i često puta prepreku. Ustrojili smo jedan birokratski aparat koji je paralizirao i u stvari zaustavljao ono što se je prije i bolje možda događalo na terenu. I tu je ta uloga o kojoj se govorilo ovdje, uloga na lokalnoj razini, uloga lokalne samouprave. Mora postojati jedna vertikala zapovijedanja od zgora prema dolje u ovakvim situacijama. Mora postojati. Ne može u situaciji kad se dogodi neko zlo biti demokracija i rješavanje stvari kako tko hoće na terenu. Ne može. Svi se moraju uključiti i prilagoditi po određenim pravilima i zato je dobro isto da se takav zakon donosi jer jednostavno kada bi na lokalnoj razini se sve to moglo rješavati onda ne bi lokalni čelnici upomoć zvali sve oko sebe i prozivali često puta državne institucije da nešto nije napravljeno, normalno jer oni to ne mogu napraviti, ne mogu to riješiti. Ali su naravno, samim time što jesu tamo sastavni dio i ovog djela zakona koji je govorio svima koji se u njega moraju uključiti. Potpredsjednik Vlade je govorio i o dupliranju u principu materijalnih resursa, opreme, dakle čini mi se da se stvara jedan okvir i jedan put, jedna trasa po kojoj će se moći planski raditi, opremati, sve to skupa bilo je govora dosta o tome i dosta se čuje o tome da postoje neke indicije i neke zamisli da bi se profesionalni vatrogasci opet izuzeli iz lokalne samouprave, stavili pod državnu da velim tako upravu, pod MUP, što je nekad bilo, mislim da to nije dobro.

I vaše izlaganje je izazvalo popriličan niz replika, pa krenimo od prve replike uvaženog zastupnika Alena Preleca.

Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Hrg, govorili ste o problemu ne educiranih postrojbi. Mi svi znamo da u jedinicama lokalne samouprave da ono što je educirano i ono što stvarno možemo računati, to su vatrogasne postrojbe.

Mi u Hrvatskoj imamo ustvari više od 50% i puno više od 50% gradova i općina koje su ispod 10 tisuća stanovnika sa jednim ja bi rekao, skromnim proračunima, sa sredstvima koje mogu računati tako kako mogu računati. Činjenica da nam je zakon naložio da imamo i sad postrojbe civilne zaštite. Ja sam sve više mišljenja da te postrojbe civilne zaštite u većini sredina nemaju nikakvog smisla, ali doslovno nema nikakvog smisla zbog toga što ljudi jednostavno nisu zainteresirani u radu kad ih pozovete, oni se ne odazivaju i ono što znam kao čelnik da postrojbe na koje doista mogu računati na njih, to su vatrogasci. I sve sam više mišljenja da vatrogastvo treba biti na vrhu piramide a ne civilna zaštita. Ja to govorim iz svog iskustva. Kad bi se to dogodilo i kad bi vatrogastvo bila nadležno i u slučaju većih ugroza a ne samo požara i poplava, a ne civilna zaštita, onda treba ojačati vatrogastvo. I tu je ono što ustvari smo već više puta razgovarali, a pogotovo o Zakonu o financiranju lokalnih zajednica, da bi ova država trebala biti ili svima majka ili svima maćeha, a ne da JVP se financiraju a da se vatrogasne zajednice u općinama, a to je redom, oni koji imaju manji proračun, da se ne financiraju.

Kolega Prelec, ustvari nastavljamo raspravu od neki dan kad je bila rasprava o Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave, upravo je, mislim da sam čak i ja o tome nešto govorio i rekao da bi to trebalo biti tako usmjereno. Ma ne, treba nama civilna zaštita. Treba nama civilna zaštita jer ovo što se događalo, što sam i spomenuo sada u iznošenju stavova kluba vezano za ovaj zakon, da nam se pojavljuju na tim područjima gdje se događaju elementarne nepogode i nesreće, ogroman broj građana koji žele pomoći je ustvari dokaz da ima ljudi koji se žele aktivno uključiti, ali nije možda dovoljno senzibilizirana javnost da se ljudi uključe. Možda im nije dovoljno ponuđeno. Ja znam da neki gradovi imaju čak već interventne timove. Evo recimo kod mene u Križevcima, mi smo kod Gradskog društva Crvenog križa formirali interventne timove, znači, opremili ih polako svake godine, kao sustav civilne zaštite i sve ih objedinili. Vatrogastvo, dobrovoljno vatrogastvo, obzirom na ovaj dio i zakonsku obvezu liječničkog pregleda, ustvari nudi taj ustroj civilne zaštite samo se mora malo presložiti i apsolutno vatrogastvo mora biti na prvom mjestu u tom djelu jer je najorganiziranije, najviše ljudi ima, ali recimo ljudi koji ne mogu više ići na požarišta, ne mogu ići na intervencije takvog tipa, oni su educirani. Oni mogu biti u nekom drugom dijelu tog sustava, koji treba civilnom zaštiti. I mogu biti uključeni u to i mogu djelovati, mogu funkcionirati, tako da ja mislim da civilna zaštita da. Samo moramo dobro odvagnuti i posložiti stvari, ali u svakom slučaju iskoristimo onaj sustav koji sad imamo, onaj sustav koji funkcionira i onaj sustav koji svi možemo ustrojiti koji postoji praktički u čitavoj Hrvatskoj, to su vatrogasci. Hvala lijepo gospodine Hrg. Uvaženi kolega Hrg, vi ste spomenuli proizvodnje hrane u kontekstu nacionalne sigurnosti i doista, tu postoji ta poveznica. Naravno ovaj zakon bavi se s onim klasičnim pojmom sigurnosti i mislim da je dobro da to tako čini i da se na taj način uredi za ove potrebe. Naravno, može se i u ovom proširenom gdje, naravno da i proizvodnja, hrane ima i tu mjesto. Ali, da bi se došlo do ovako šireg pojma i svih tih elemenata, mislim da trebamo dobro, onaj klasični konvencionalan pojam sigurnosti i naravno onaj sustav domovinske osuvremenit i dobro ga organizirati i zato mislim da ovaj zakon upravo na taj način to i čini. Zato su i po meni i u krivu oni koji bi išli onim drugim putem, to smo čuli i u ovoj raspravi, da bi trebali čekati sa nekima ulaganjima u sustav domovinske sigurnosti uključujući u onaj svoj obrambeni dio, dok se neke druge stvari ne mogu riješiti. To je, rekao bih jedan staromodni način razmišljanja. Mi moramo imati dobar, učinkovit sustav domovinske sigurnosti. Naravno da bi onda mogli i sve ostale stvari obuhvatiti.

I možda je to neki put u budućnosti za davanje znaka za pokretanje, stvarno, jedne klime u Hrvatskoj, da je vrlo važna i bitna domaća proizvodnja hrane. Znam da to može čak danas izgledati onako i floskulo izražavanje kad imamo tih problema, ali ako se o tome ne počne normalno govoriti, ako se to ne stavi kao prioritet, ako se to nastavi u ovakvom sutra, nekom zakonu, nekom dokumentu, koji ima za cilj sigurnost građana Hrvatske, onda ćemo teško to dobiti. Možda je to baš takva jedna prilika da nešto u tom pravcu ide. A gledajte, kad govorimo o samoj toj sigurnosti, dom kao dom, je mjesto gdje se čovjek najbolje osjeća, najsigurnije, zna da tamo ima i neku toplinu, da ima nekoga oko sebe, da ima nešto što treba pojesti, da ima ne znam, topli krevet. Dakle, tako je i ta domovina koja bi trebala svim građanima ulijevati na neki način takav osjećaj. A mi smo svjedoci ovog vremena u ovih 27 godina, da je vrlo često u ovom sabornici bilo politika i zakona koji su rastakali upravo to. Koji su rastakali taj osjećaj sigurnosti. Danas, to sve trebamo polako vraćati natrag i osvijestiti ljude da postanu toga svjesni. Jer, nažalost to je tako. To se može lako argumentirati. Sve što je loše, to je dobro. Sve što je dobro to je loše i to bi tako nešto se moglo. Treba staviti ono što je dobro je dobro. Hvala vam lijepa. Druga replika, gospodin Sanader. Uvaženi kolega Hrg, želio bih samo jednu kratku repliku na jedan vaš dio izlaganja, vi ste spominjali nekoliko puta liječničke preglede. Pa ste rekli jednu dobru usporedbu, ljudi su dolazili na požar, goli, bosi, humani, velikog srca, a vatrogasci koji nemaju liječnički nisu mogli. Evo jedan taj vaš, jedna ta izjava govori kako sustava je bilo. Što ja cijelo vrijeme ponavljam u medijima. Ne samo to, nego ja kažem u svakom momentu, na svakom mjestu, znalo se tko je zapovjednik, koja je postrojba, tko je izišao, tko je kome nadređeni, tko je podčinjeni, tko zapovijeda, kojim dijelom požara, tko je glavni zapovjednik. Znači u svakom momentu se to znalo, kad se govori o vatrogascima. Ali, mi smo bombardirani su tim. Nažalost i od nekih dužnosnika, sustav se raspao, nije bilo sustava, bla, bla, bla i tako. Znači vatrogasac mora biti i opremljen, osposobljen i obučen za tu svoju djelatnost i ovo, liječnički pregled kao jedan važan detalj, da se vidi i zdravstvena i fizička spremnost čovjeka da može biit vatrogasac.

Naravno da vatrogastvo ima svoj sustav i da se tamo točno zna tko kuda ide i zna se za koliko vremena se može doći i znamo da danas imamo u Hrvatskoj situaciju, da u bilo koji dio Hrvatske u roku onoliko sati koliko je potrebno automobilima ili vozilima doći do tog mjesta, da će sigurno vatrogasaca biti onoliko koliko je potrebno na tom mjestu. I to je onaj dio koji funkcionira. S druge strane se pojavljuje ovaj drugi dio gdje građani žele pomoći, imaju veliko srce, imaju volju, imaju želju ali nisu jednostavno svjesni da možda tim svojim prisustvom tamo mogu često puta i sebi napraviti veću štetu a čak i onemogućiti one koji bi trebali operativno djelovati da djeluju kako treba. A da ne govorim o tome kolika se odgovornost stavlja na leđa onih ljudi koji zapovijedaju tim sustavom i koji moraju taj posao odraditi. Ovaj drugi dio i izjava i razno raznih može se reći čudnih izjava koje vrlo žestoko odjeknu u ušima građana je nažalost bio prisutan vjerojatno i zbog neimanja ovakvog zakona jer ovakvim zakonom će biti sve definirano, više u principu nitko neće moći reći da nešto nije ustrojeno, da se ne zna tko čime treba zapovijedati, kako na koji način se djeluje. Meni je drago da ovaj zakon ima svega par članaka, stvarno mi je to drago da ne ulazimo u neke sad one rasprave, tumačenja, ne znam kako, vrlo kratak, vrlo jasan, piramida se spusti i to mora funkcionirati. Hvala lijepa. Gospodin Anđelko Stričak ima pravo na repliku, izvolite. Nema ga. Gospodin Tomislav Žagar, ima ga. Uvaženi kolega Hrg, kada sam vidio ovaj zakonski prijedlog sjetio sam se izjave jednoga američkog admirala ne znam u ime kaže ako želiš mijenjati svijet počni od toga da ujutro pospremiš prvo svoj krevet. Vidi se u ovome zakonskom prijedlogu jedan taj vojnički štih i možda da pohvalim i ministra, vidite ovdje on brani zakon sa 6 svojih suradnika a njih je 7 ovdje, tako se brani zakon i to je za svaku pohvalu. Ovaj zakon je u onom smislu koordinacije daje dobru, dobru jednu podlogu za budućnost jer koliko sam shvatio i u strategiji piše da će se ona mijenjati svake 4 godine a nije problem ni ako se zakon mijenja. Ali ovaj zakon daje podlogu da se neke stvari doista koordiniraju. A ono što, na što ide najvažniji dio ove vaše replike je što ste vi rekli i s time se potpuno slažem. Neki dan mi je jedan obrtnik rekao, znate što je problem naše države, što mi kada govorimo o reformama, mi uvijek govorimo o nekim krucijalnim reformama, velikim reformama. Mi vidimo da ovaj sustav ne valja, tko je nadležan u vatrogastvu? Imamo Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, imamo vatrogasnu zajednicu, Ministarstvo unutarnjih poslova. Vatrogasci trebaju svima a nitko o njima ne brine. Bilo bi dobro da se propišu minimalni vatrogasni standardi, možda oni već postoje, ali da se poštuje da svaka jedinica dobrovoljno vatrogasnog društva bude opremljena sa minimalnim nekakvim standardima kako bi mogla vršiti svoje zadaće. Jer ako imamo u RH 3417 vozila onda je pitanje u kakvom su stanju ta vozila. A najveće bogatstvo je, imamo 87 tisuća 224 pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava, od toga trećina su mladež i djeca. To je najveće bogatstvo i na tome moramo u budućnost raditi. I još jedna stvar vezano uz čelnike jedinica lokalne samouprave, mislim da bi u članku 2. stavku 2. njih trebalo staviti svakako da se i oni pozivaju po potrebi da sudjeluju u koordinaciji sustava domovinske sigurnosti.

Hvala lijepa. Ma mislim da nije potrebno stavljati posebno čelnike lokalne samouprave jer oni automatski kao šefovi svojih stožera na svom području moraju biti uključeni ako se nešto tamo događa i nema potrebe sada još to propisivati, njima je to propisano, isto kao što je svim tijelima dakle koja se spominju u članku 6. propisano što oni moraju raditi. Bitno je to povezati u jedan organizirani sustav. Mislim da sam jedanput već to ovdje u sabornici, ne znam, pred nekoliko godina i rekao. Pred nekih 10-ak ili 15 godina bio sam pozvan na jednu vježbu civilne zaštite na sjever Italije. Oni su jako dobro organizirani. Ja sam uzeo sa sobom svoje vatrogasce i ljude koji su tada u gradu radili na tom poslu, išli smo to pogledati. Dakle, nakon te vježbe koju smo gledali ispalo je da mi u jednom malom gradu i okolnim općinama ustvari imamo sve to što su oni tamo pokazali, osim naravno ne takvu opremu, oni su imali helikopter i ne znam još koju sve opremu. Ali da imamo sav taj sustav, samo taj sustav nije posložen, nije koordiniran, nije organiziran u jedan sustav. I tu je taj glavni problem koji je potrebno riješiti, koji se, ja vjerujem stvarno ovim zakonom počinje rješavati i kreće se u tom pravcu da budemo organizirani. Gospodin Petar Škorić [[Upadica Škorić: Povlačim.]] Povlačite. Gospodin Mladen Karlić. Poštovani potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče Vlade, cijenjeni gospodine Hrg. Evo s najvećim dijelom vaših izlaganja se potpuno slažem. Samo sam htio vam još nešto reći. I sa službom za zaštitu i spašavanje i problemima koje smo stvarno svi susreli se kao čelnici lokalnih samouprava i problemima civilne zaštite koja nije, možda nema ono mjesto koje bi trebala imati a mislim da se može ustrojiti da civilna zaštita bude kvalitetnija, da ljudi koji su članovi civilne zaštite shvate da su važan dio domovinske sigurnosti, da oni pripadaju zapravo i da su oni koji mogu nešto riješiti. I kada čovjek zna što radi i zašto je zadužen, kada on ima želju da u tom djelu pomogne, onda to ima smisla, onda to može dobiti svoj efekt. Ali ono što bih isto htio naglasiti što možda ne znam da li je rečeno, niste ni vi spominjali, to su recimo učlaniti, odnosno uključiti lovačka društva, lovačke udruge u sustav domovinske sigurnosti. Obzirom da evo upravo na području Vukovarsko-srijemske županije imamo izuzetno velik problem sa migrantima koji svakodnevno prolaze kroz naše šume, policija to ne može zaustaviti, odnosno ne uspije sve zaustaviti. I gotovo da nema lovca koji se nije susreo s nekoliko emigranata koji su mu se šuljali kroz šumu pored … [[Govornik se ne razumije.]] i naravno da je pokušavao naći način kako da obavijesti policiju da bi ih uspjeli evo na neki način privesti, riješiti jer dolaze sve dublje zapravo u Hrvatsku. Tako da evo, to je jedan od problema koji isto tako mislim da bi bilo dobro i taj sustav, odnosno taj dio zajednice uključiti.

Kolega Karlić, dobro u zakonu se spominje uključivanje svih udruga dakle koje mogu sudjelovati lovačka društva. Apsolutno da i to u višestrukom značenju budimo svjesni toga, apsolutno da. Ali ne samo lovačka društva, nego i neke druge udruge koje, dakle mogu doprinijeti, koje mogu funkcionirati. Ponavljam vrlo je važno kakva se poruka pošalje odavde prema hrvatskim građanima, vrlo je važna kako ćemo mi govoriti o ovom zakonu. Da li smatramo da ovaj zakon ide u dobrom pravcu, da li ovaj zakon nudi neku domovinsku sigurnost, da li ovim zakonom se omogućava dakle građanima da se uključe u to, na koji način da se uključe, a onda se to treba da tako spustiti na lokalne razine i na taj način uključiti što veći broj ljudi na terenu. Jer i danas je to moguće. Znači jedinice lokalne samouprave imaju i danas mogućnost oformiti interventne time, oformiti te jedinice, oformiti razno razne vidove okupljanja i educiranja građana samo je stvar da li pojedine jedinice lokalne samouprave i osigurava nekad makar po zakonu mora za Civilnu zaštitu osiguravati određena sredstva koja su potrebna.

Apsolutno ona, mislim da zaslužuju i možda malo onaj značajniji status unutra i zbog ovog dijela koji ste govorili, a i zbog svega ostalog. Budimo realni, ljudi imaju oružje i to sa dozvolama. I na kraju gospodin Željko Glasnović, izvolite. Poštovani kolega Hrg, vi ste spomenuli danas dvije riječi koje nisam htio čuti duže vrijeme u Saboru, a to je individualna odgovornost. Ni jedna strategija, ni jedan plan se ne može provesti ako nema pravni okvir za to. Kakve kaznene odgovornosti ima recimo, bio sam tamo poslije požara naravno, nisam bio tamo kad su požari. Gdje su tih 10 temeljnih načela vođenjem jednom organizacijom. Drugi je hijerarhija. Tko je odgovoran kod nas za išta ovdje? Drugo po pitanju piromana. I šta se događa sa tim karakterima? Kakve su to kazne? Šta znamo? Individualna odgovornost to se duže vrijeme vuče kod nas, a neke stvari nismo riješili. Tko je predao oružje TO tamo četnicima i Jugoslavenima? Druga pitanja imamo. Neke glave sjede koji su bili u tom sustavu. Danas su veliki demokrati itd. Izgleda ubrzo ćemo morati naručivati streljivo iz Užica dole itd. Ja nisam ovdje nagovarao da vojska preuzme upravljanje državom, nego da uči neke ljude temeljna pravila zapovijedanja i vođenja zapovijedanja. I to, to znači temelji hijerarhija, centralizirano planiranje, decentralizirana izvedba itd. To se ne radi. Non stop slušam iste riječi koordinacija, sinergija. Gdje je ta koordinacija i sinergija? Meni izgleda da neki ljudi ne znaju raditi, jer imamo čiste birokrate koji ne znaju, svaki sastanak o vojsci proizvodi akciju.

Na žalost bilo ga je previše, na žalost nikad se ne zna. Dakle u ovoj situaciji, u ovakvim stvarima mora biti. To je sve o.k. Ali u ovakvim situacijama nema demokracije. U ovakvim situacijama jednostavno se mora znati tko je odgovoran i tko može na odgovornost pozvati svakoga onoga tko je u lancu i tu ste apsolutno u pravu. I taj zakon to treba apsolutno posložiti, postrojiti da svatko tko je tamo za što zadužen zna se da ima odgovornost i zna se koje ima sankcije. E sad nastavljamo sa raspravom po klubovima. Gospodin Miroslav Tuđman u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, potpredsjedniče Vlade sa suradnicima. Dozvolite prvo nekoliko riječi da se o samome, onome što je prethodilo donošenju ovoga zakona. Naime, od 2000. godine na ovamo mi imamo de facto fragmentiranje ovoga sustava s obzirom da su tada zakoni donošeni o pojedinim sastavnicama neovisno jedan zakon, neovisno o drugoj sastavnici. Tako da de facto taj sustav nije cjelovit i kad kažemo fragmentaran ne mislimo da su fragmentarni pojedini segmenti tog sustava. Dapače, posljedica toga je da su pojedini segmenti poput vatrogastva, protupožarne eskadrile kanadera, poput Gorske službe spašavanja do krajnjih granica se iscrpljivale da odrade svoj posao međutim nije bilo one sinergije, integracije jednog koherentnog djelovanja. I to je ono što ovaj zakon želi omogućiti, želi stvoriti taj jedan takav sustav. S druge pak strane očito je po logici organizacije države i funkcioniranja države da takav zakon nije mogao prethoditi Strategiji nacionalne sigurnosti koju smo nedavno donijeli. Ono što se iz ovih rasprava i danas vidi zapravo imate jednu dilemu što je prije kokoš ili jaje, pa da li je trebalo definirati cijeli taj sustav, sve njegove sastavnice, kakvi su međuodnosi ili pak ići korak po korak tako da dođemo postupno kroz jedan racionalan pristup do ovoga zakona. Zato je čini mi se da je to dobro što se išlo na ovaj drugi način, da smo dobili kratak zakon sa malim brojem članaka koji ima zadaću definirati ciljeve što je učiniti da bismo dobili jedan racionalan, učinkovit i sustav domovinske sigurnosti. Ciljevi su vrlo precizno definirani. Govori se da treba osigurati racionalnu i učinkovitu koordiniranu uporabu svih postojećih potencijala, njihovih sposobnosti u funkciji smanjivanja i otklanjanja sigurnosnih rizika. Nadalje, zadaća je prema ovom zakonu ojačati funkciju upravljanja u izvanrednim i kriznim situacijama koje mogu biti, ugroziti ili ugrožavaju nacionalnu sigurnost. Ovdje bi možda bilo zgodno upozoriti na jednu razliku za koju nisam siguran da svi dovoljno vodimo računa o tome, a to je razlika između upravljanja i zapovijedanja. Mi često zamjenjujemo te dvije funkcije, odnosno te dvije obveze, pa onda zajedno s time brkamo što je centralizirano, što je decentralizirano ne vodeći računa o tome. Usput vojska itekako dobro zna razliku između upravljanja i zapovijedanja. Nadalje ovaj zakon propisuje da treba osigurati sustavan i usklađen razvitak postojećih i novih sposobnosti. Ministar je ovdje spominjao brodove koji su od carinskih, obalne zaštite it. koje imamo na četiri, pet mjesta. Ali uzmite, imate nešto što je jednako tako važno u sadašnje vrijeme, a to je pitanje cyber kriminala, cyber sigurnosti, nešto što u ovih pet godina sudjelujući u radu Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost ja nisam dobio jasan odgovor da li to postoji ili ne postoji, odnosno tvrdi se da to svi rade, a kad pitate što, gdje, kada, kako, to je onda odgovor vrlo maglovit. Prema tome, ovaj zakon obvezuje da taj, odnosno slične segmente koji nemamo ili koji su u nastajanju, da ih treba nekoga zadužiti i definirati odgovornost da se takvi segmenti sustava izgrade. Nadalje, zadaća je osigurati redovitu izradu strateških dokumenata od značaj za nacionalnu sigurnost. Na žalost tih dokumenata nemamo u dovoljnoj mjeri. Pojedini segmenti sustava te dokumente izrađuju, ali koordinacije unutar toga nema. Sukladno tome jasna stvar da se nameće, da bismo mogli dobiti takve dokumente koji će biti sukladni jedan drugom, odnosno oslanjajući se na ostale segmente moramo imati jedinstvenu metodologiju procjene i rangiranja i sigurnosnih rizika za nacionalnu sigurnost ali i onda definiranih prioriteta kako se sa time baviti. Ključ je čini mi se ovaj koji ovdje trebamo spomenuti u ovom što je dosta nesporazuma ako mogu tako protumačiti izazvalo i u današnjoj raspravi o odnosu da li se mijenjaju ili ne mijenjaju nadležnosti pojedinih sastavnica domovinske sigurnosti. Prema tome, očigledno je da se krenulo od toga da se ide korak po korak, ali da će se ti, osnovna nadležnost pojedinih sastavnica neće se mijenjati. Ali obveze suradnje i koordinacije sa drugima će se mijenjati. I u tom smislu kad se kaže da treba osigurati potpunu i usklađenu provedbu propisa itd. onda to znači da treba te zakone doraditi i da ih treba na neki način uskladiti ne samo u samoj provedbi sigurnosti i zaštite, nego ako hoćete i parlamentarnoga nadzora cijelog tog sustava. Jer mislim da je i ovdje bilo više puta rečeno s jedne strane Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost daje mišljenja, neobvezna mišljenja o imenovanju nekih, ali ne i o razrješenju pojedinih čelnika tih sastavnica nacionalne sigurnosti, ali ne i drugih premda bi bilo logično da ta lepeza se proširi. To bi trebalo također sa ovim sustavom promijeniti. Bilo je dosta ovdje spora i govora oko nacionalne sigurnosti, pardon civilne zaštite, u sustavu nacionalne sigurnosti, pa su neki decidirano za, drugi su protiv. Međutim, imate ovdje još jednu komponentu u kojoj se naglašava, a to je da se danas po logici stvari sve više privatni sektor postaje, te civilno društvo postaju komponenta nacionalne sigurnosti čak po europskim standardima neku infrastrukturu više ne čuva niti policija niti vojska nego zaštitarske firme i onda je to sasvim drugi odnos i pravni i ako hoćete, mentalni, financijski ali i sigurnosni. Ono što je prema tome, to su zadaće koje su definirane u ovom 5. članku ovoga konačnog prijedloga zakona da bismo dobili jedan i učinkoviti racionalan sustav. Sad ne što što je bilo rečeno da li Domovinska sigurnost, pa jedan dio se ne može identificirati emocionalno sa domovinskim obavezama i sigurnošću, drugim klubovima nema razlike između toga, odnosno nemaju problema. Ja mislim da ta semantička razlika nije pitanje samo sinonima nego upravo i naglaska da više nije onaj koncept nacionalne sigurnosti kakav nasljeđujemo iz 19. i 20. stoljeća gdje su vojska, policija, izvještajne službe temelj nacionalne sigurnosti, nego da je pomak sve više prema civilnom i privatnom sektoru s jedne strane ali s druge strane da je lepeza da pod nacionalnom sigurnošću danas uključujemo s jedne strane od međunarodne sigurnosti, regionalne sigurnosti, nacionalne sigurnosti i osobne sigurnosti. I u tom smislu cijela ta, nema razloga i ovaj zakon odnosno obveze koje slijede iz ovoga zakona ne sagledavamo vodeći računa o cijeloj toj lepezi. Vidite i sami da se i u ovim odredbama ovoga zakona, odnosno očekivanjima, kad se govori o kriznim stanjima onda se uključuje i govori o krizama i na razini i NATO-a i EU-a, pa prema tome cijela ta lepeza je uključena. Ono što na čemu je težište i što je na neki način jedini racionalan izlaz ili rješenje da dođemo do jednog sustavnog pristupa nacionalnoj sigurnosti, to je ova koordinacija za sustav Domovinske sigurnosti i na njoj je s jedne strane težište i na njoj leži najveća odgovornost. Vidimo da su neki prigovori mogući da se onda tu radi određena koncentracija u malom broju na jednu osobu ili mali broj osoba, međutim ako uzmemo u obzir koje su zadaće ovim zakonom definiraju sa svime ovime što sam ranije nabrojao, sa time da je jedna od prvih zadaća da nakon ovog zakona u roku od 30 dana treba donijeti Poslovnik o radu koordinacije za Domovinsku sigurnost, onda je jasna stvar da imajući u vidu i tu razliku između upravljanja i zapovijedanja da te nekakve strahove koji su reminiscencija nekakvih prijašnjih totalitarnih sustava, da za njima naprosto nema osnove. Pogotovo što ovdje imamo još svije dimenzije o kojima čini se da danas nije bilo riječi ili nije bilo dovoljno riječi, a to je da se koordinacija mora izrađivati godišnje planove rada cijeloga sustava nacionalne sigurnosti, odnosno Domovinske sigurnosti.

Znam koliko je težak taj posao i samim time ako se kroz godinu, dvije dana uspije to ustaliti i počinje kvalitetno odrađivati, cijeli ovaj sustav će biti daleko pregledniji i za parlamentarni na neki način, nazor ali i učinkovitije u svojoj praksi odnosno u realnosti. S druge pak strane središnje tijelo nije koordinacija nego je Vijeće za nacionalnu sigurnost. I na taj način se cijela stvar diže na jednu sasvim drugu razinu, nije više pitanje samo izvršne vlasti nego kada vi imate, morate donijeti godišnje planove, onda imate projekciju tih rizika s kojima se morate suočiti.

Još jedna stvar koja je već rečena ovdje, treba samo ponoviti, očigledno da neke sastavnice treba ugraditi, prihvatiti amandmanima da se i Hrvatska vatrogasna zajednica i Crveni križ i Gorska služba spašavanja, uključe u zakon kako sastavne komponente Domovinske sigurnosti. Jasna stvar da će ne zbog stranačkih opredjeljenja, nego zbog pristupa i logike i ozbiljnosti kako ovaj zakon pripreman da će HDZ poduprijeti i podržati ovaj zakon. Gospodin Tomislav Lipošćak, prva. Zahvaljujem potpredsjedniče. Uvaženi kolega Tuđman samo ću se kratko nadovezati na vašu argumentaciju i spominjanje uloge i važnosti koordinacije za sustav Domovinske sigurnosti. Naime imali smo priliku vidjeti na nedavnim događanjima, osobito se tu mogu osvrnuti na poplave u Ogulinskom kraju kolika je zapravo važnost koordinacije i zajedničkog djelovanja svih onih koji sudjeluju, svih sustava i svih službi. Bez sinergije vojske, policije, vatrogasaca, jedinica lokalne, regionalne samouprave, svih onih udruga i organizacija od Gorske službe spašavanja, Crvenog križa, pa čak i lovačkih udruga koje su bile vrlo aktivne a već smo ih spominjali danas zapravo niti nema kvalitetnog odgovora na ugroze, niti nema kvalitetnog i pravovremeno rješenja. Samo zajedničkom koordinacijom i učinkovitim korištenjem resursa, njihovim zapravo združenim korištenjem mogu se učiniti značajni pomaci u ovom sustavu. Vjerujte mi sve službe, sve organizacije koje su na terenu, uvijek u ovakvim kriznim trenucima daju sve od sebe i ulažu nadljudske napore. Međutim, upravo se ovim zakonskim prijedlogom uređuje njihovo koordinirano djelovanje što će neupitno za rezultat imati još promptnije i sinkroniziranije djelovanje ovih službi i naravno u tome ga vidu i ljudi i organizacije sa terena itekako pozdravljaju. Vidite pitanje koordinacije je jedna dimenzija. Međutim, ima nešto što pretpostavlja što nije nužno sadržano u ovom načelu koordinacija a to je vrijeme odgovora na krizu. A to vrijeme odgovora mora biti riješeno i sa ovim poslovnicima odnosno obvezama pojedinih segmenata tog sustava jer se u tome mora znati tko koga, tko je odgovoran i tko može donijeti odluku a da ne treba prije održavati sjednice, sastanke, konzultacije s obzirom da, ne nužno uvijek, ali vrlo često imate takvu situaciju da morate u roku od par minuta donijeti odluku, primjerice od ministra Krstičevića da li treba srušiti neki zid ili prokopati neki kanal pa napraviti neku manju štetu da bi se spriječila veća šteta. U tom smislu cijeli taj sustav mora biti i zakonski definiran, jer ako netko donese odluku da se nešto mora srušiti da bi se nešto drugo spasilo, u tom slučaju mora se znati tko će snositi financijsku, konsekvence takvih odluka. Tako da osim te koordinacije mi moramo imati tu vrlo precizno definirane odgovornosti pojedinih ljudi s obzirom na pozicije koje u cijelom sustavu zauzimaju.

Ja imam jedno pitanje i jedan kratak komentar. Pitanje je dr. Tuđman, jesam li ja dobro razumio da ste vi kazali da temeljem ovog Zakona o sustavu domovinske sigurnosti će se mijenjati onda i drugi zakoni i uskladiti s njime koji reguliraju nadležnosti, ovlasti, odnose, procedure a tiču se drugih državnih tijela koji su obuhvaćeni sustavom domovinske sigurnosti? E to sam htio samo potvrditi da li je to tako. I drugo, što se tiče pojma nacionalne ili domovinske sigurnosti, vi ste u pravu da pojam nacionalne sigurnosti danas je puno širi nego onaj iz 19. stoljeća no i dalje se koristi pojam nacionalne sigurnosti. Pojam domovinske sigurnosti de facto uvode Amerikanci kao nešto novo i to nakon napada 11. rujna, terorističkog napada na Ameriku kada osnivaju i novo Ministarstvo domovinske sigurnosti kao jedno novo tijelo i određuju se nadležnosti i odnos tog ministarstva prema drugim tijelima američke vlade. No valja reći da u tom njihovom sustavu, recimo obavještajna zajednica, CIA itd., nije podređena Ministarstvu domovinske sigurnosti i ustvari je izvan tog sustava domovinske sigurnosti a dio je naravno sustava nacionalne sigurnosti SAD-a. Što se tiče ovoga dijela nacionalne sigurnosti ili domovinske sigurnosti jasna stvar da su niz zemalja, demokratskih razvijenih zemalja zadržale taj koncept nacionalne sigurnosti naprosto zbog toga što imaju jednu dugu tradiciju tih institucija, razrađen sustav kako se sa tim sustavom upravlja, kako se on razvija i kakve su nadležnosti. Tako da one za sebe nisu morale mijenjati i naziv odnosno strukturu cijelog tog sustava. Sami ste rekli da je SAD išao u promjenu tog sustava s time što bi opet njihovo iskustvo moglo biti i obrazac za naše ponašanje ili razumijevanje. Oni su nakon 11. rujna 2001. nisu išli smijeniti sve one koji su, koji su bili na čelu tih institucija od CIA-e, NSA itd., nego su prvo napravili analizu pa tek nakon 2 godine kada su donijeli taj novi koncept onda su tražili ljude koji mogu odgovarati tim novim obrascima ponašanja. Jasna stvar postoji sustav, ta, ministarstvo ili kako ga nazvati, agencija domovinske sigurnosti i ona u sebi ne supsumira cijeli obavještajni sustav. Ali postoji ono što sam rekao upravljanje sustavom odnosno izvještajna zajednica američka je nužna davati podloge cijelom ovome sustavu kao što je došlo i do obrata u funkcioniranju i njihovog State Department gdje je de facto i izvještajni sustav danas podređen State Departmentu kada se radi o informacijskim, medijskim operacijama koje je inače prije CIA ili neka druga agencija provodila samostalno.

Oprostite. Ja sam govorio u ime Kluba SDP-a i neću ponavljati raspravu koju sam tamo govorio i argumente, a posebice, jer evo, ja nemam sastanak u 2 sata, a nisam računao da će ovako dugo se rasprava otegnuti. Jedno je ova, zakon koji je predložio, dobrim dijelom je koncentriran na pitanja upravljanja krizama. I to je dobro, jer je to bio jedan nedefiniran do kraja dio u našem sustavu sigurnosti. I u tom smislu ja to podržavam. No ono što također ne mislim da nedostaje u našem sustavu sigurnosti, jedno kao što nedostaje ovaj dio oko upravljanje krizama, to je tzv. sustav ranog uzbunjivanja ili … [[Govornik se ne razumije.]] i molio bi onda da se onda tu sada koncentriraju isto tako pažnja i energija, kako bi se razvio također jedan sustav i uvezao u ukupan sustav domovinske sigurnosti. Jer, bez njega opet imati ćemo jednu kariku koja nedostaje u cijelom tom lancu važnih elemenata. Dakle, to je prvo i druga stvar, sada kada smo donijeli i strategije nacionalne sigurnosti, kada smo donijeli ovaj zakon, kada ga postizavamo pravnu regulativu, ne bi bilo dobro da to ostaje samo mrtvo slovo na papiru, ili da čekamo neku krizu kao što smo imali, ne znam tijekom ljeta, požar ili poplave ili nešto treće, kako bi testirali, vidjeli itd. Nego treba jednostavno prionuti stvarnoj implementaciji ovih dokumenata, zato imamo u strategiji da će se izvještavati Sabor svaku par godina ili godinu svaku, mislim da je čak o implementaciji, prionite implementaciji, jer to je ključ svega, dok državna tijela se sažive sa svojim novim obvezama, proći će vremena treba ih što prije početi uhodavati. Nije dovoljno samo donijeti pravnu regulativnu ili strategiju. Jednostavno sada koncentracija svih napora mora ići na implementaciju i pripremu svih osoba i institucija koje su uključene, da shvate filozofiju nove strategije nacionalne sigurnosti, da shvate filozofiju novog Zakona o sustavu domovinske sigurnosti i da krenu davati svoj doprinos tome, ne čekajući da im uvijek netko da neku uputu sa vrha. Jer niti premjer niti koordinator ove koordinacije koja se osniva, ne mogu o svakom detalju voditi brigu, ne mogu o svakoj sitnici donositi odluke, zato postoji cijela struktura ispod njih, koja bi dapače trebala i njih alarmirati u slučajevima kada oni moraju nešto odlučiti.

Uvaženi ministre, tajniče, pomoćnici, uvažene kolegice i kolege, evo imamo Konačni prijedlog Zakona o sustavu domovinske sigurnosti pred nama.

Sve što danas imamo u Hrvatskoj, sva tijela, sve institucija, sve od vrtića, do umirovljeničkih domova, sve bi trebalo biti pod nacionalnoj sigurnosti. Domovinska sigurnost je nešto sveto, nešto što bi trebalo jamčiti, sigurnost, stabilnost, napredak i budućnost i opstanak naših ljudi na ovome području, poglavito mladih i usporedbi time i razvoj našega društva. Ovim zakonom i propisom koji u biti implementira kao što su moj prethodnici govorili sve što imamo danas, treba uključiti u biti, ono što je najbitnije, a to je svakoga pojedinca. Bez pojedinca koji ne bude osjećao domovinu, sigurnu domovinu i ne bude se osjećao u njoj sigurno, zasigurno nećemo nikada dostići jedan civilizacijskih doseg kojim svi skupa težimo, a nažalost se sve … [[Govornik se ne razumije.]] tome cilju. Čak se vračamo i mnogo koraka unatrag. Stoga u ovome zakonu je uključeno sve osim u biti kroz članak 7. 12 ću sa kolegom Žagorom i dati amandman da se uključi i vatrogasna zajednica i područna i regionalna, područna, regionalna i lokalna samouprava kao bitni čimbenici domovinske sigurnosti. Vjerujem kad pogledate ministre amandman, da ćete vidjeti ima li smisla i porazgovarati ćemo s tim.

Od mjesnih odbora lokalne samouprava, regionalne samouprave, mora biti iskoordiniranost, to se spominje s ovim zakonom. A poglavito mora biti uvježbanost, mora biti linija zapovijedanja ili reći ćemo hijerarhijski i vertikalno i horizontalno da se poznaje tako, tko vlada i tko upravlja. Tko u biti zapovijeda u tome trenutku? Opisane su standardne operativne procedure, tijela, sve što treba imati jedan zakon ovdje i očekujem da će domovinska, nacionalna sigurnost u biti postići svoj cilj da će reagirati šta je opisano ovim zakonom, a to je i kriza, znači definirano i rizik, i na prijetnje, na nacionalnu sigurnost, da će biti reakcije puno bolje, puno pravodobnije. Ne kao što je bilo slučaja požara u Splitu, gdje su građani udruge i pojedinci reagirali gdje je sustav bio tromiji, sporiji ne zbog toga što mi nemamo obučene vatrogasce, nego jednostavno nije bilo koordinacije što ovim zakonom je ovdje predviđeno.

To znači da štitimo ono što imamo. Međutim, opet dolazimo do onoga što bi tribali imati a to su najznačajniji resursi koje svaka država ima, a to je zrak, čist zrak, okoliš, hrana. To je znači poljoprivredno-prehrambena proizvodnja, to je voda i to je energetika. Na žalost u Hrvatskoj imamo nasrtaje po svim pitanjima, ova četiri pitanja koja su ključna trenutno po pitanju sigurnosti, stabilnosti, a ja ću krenuti opet od onoga što me najviše boli, a to je voda. Voda kao osnovni resurs za život.

Jednostavno Jadro je već zatrovano i pošto se gura u Lečevcu, Dalmatinsku zagoru i otpad, prema tome cijela Dalmacija će biti ugrožena zbog toga što je najčišći izvor pitke vode, najveći bazen pitke vode i žalosti me oni koji bi trebali štititi u Vladi i koji bi trebali odgovarati nama parlamentarcima mi ne dobijamo odgovore osim napada na konkretna pitanja. Isti vam je slučaj i sa energetikom.

Bio bi znači kontrolor cijelog energetskog sustava, kontrolirao bi privatnik cijenu. Prema tome, nema sigurnosti dok mi ne zaštitimo ova četiri resursa voda, zrak, hrana i energetika. Dok to ne zaštitimo, a poglavito vodu još jednom ponavljam i hranu, dok budemo, naši ljudi će odlaziti jer jednostavno ne ostavljamo im dojam borbe protiv tih interesnih skupina koje rade na štetu hrvatskih građana ili koalicijski partner HNS-a što je u Vladi SDP-a potpisao da vjetroelektrane obnovljivi izvor energije, ali subvencije da idu naravno strancima, milijarde kuna u strane džepove. Isti slučaj je sa telekomunikacijama. Mi imamo telekomunikacije, to je vrlo bitno za sigurnost u stranim rukama. Ono što su naši roditelji platili otišlo je u strane ruke, a veze su vam u kriznim situacijama u biti krvotok, u kriznim situacijama koji mogu biti većih razmjera. Neće on bit u ovim poplavama, ali u većim razmjerima telekomunikacije su ključ cijelog upravljanja sustavom. Bez telekomunikacija ne moramo se vratit na golubove pismonoše ili ćemo zbog toga šta smo ih dali strancima koji izvlače dobit, koji ulaže u Crnu Goru ili ćemo uzgajati golubove pismonoše da u slučaju toga da nas blokiraju. Prema tome, imamo znači Hrvatsku državu, imamo Domovinski rat koji je povrijeđen, koji je oblačen, koji je na žalost od 2000. godine degradiran do bola. Sjetimo se samo riječi da se proganjaju onako kriminalci kao što su hrvatski generali proganjali se u Haag od onih rečenica locirati, uhititi, transferirati, procesuirati je nešto najsramotnija poruka u Hrvatskoj državi. I dalje ta osoba upravlja sustavom, i dalje ta osoba je čelni čovjek Andreju Plenkoviću. Mi nemamo, znači ne držimo do digniteta ljudi koji su dali najviše. To su poglavito zapovjednici kao što je i među njima i Damir Krstičević, to su ljudi koji su vodili postrojbe, ali i dalje u sjeni su to isti ljudi koji su blatili Domovinski rat i jedino na Domovinskome ratu možemo graditi, jedino na Domovinskom, na zajedništvu. Nitko nije pitao onda tko je bio sin ustaše, tko je bio sin partizana. Nitko nije pitao nikoga nego smo zajedno u rovu branili Hrvatsku državu. I Domovinski rat je obezvrijeđen dok se najviše pljačkala Hrvatska, dok je Jozo Petrović pomagao da se INA Slavku Liniću, poslije Sanaderu, kasnije Karamarku i takve figure Valentić, Gregurić. Sve su te osobe koje su cili gospodarski sustav zarobile dok se Domovinski rat ponižavao.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bulj ovako bih načelno mogao reći s obzirom da uvaženi potpredsjednik Vlade je vojnik i vojnik predlaže ovaj zakon. Zakon je ovaj još i mekan kakav bi trebao biti pravi vojnički zakon. Naravno nije to, tako valjda i treba biti. Ali ovo što ste vi upozorili što se događa u hrvatskom društvu a i to je oblik da kažemo možda će preoštro zvučati specijalnog rata, ali ratnim informacijama je isto vrsta rata. Mi smo ovdje imali izvještaj HAKOM-a gdje su čelnici HAKOM-a tvrdili kako je sa internetskim vezama u RH sve dobro, kako se povećava promet. Međutim, promet se povećava jer su bolje rezolucije, jer mnogi mladi koje skidaju filmove, sad trebaju skinuti više podataka a nikako ne odgovara istini da smo razvili bolju mrežu, tri Vlade su se mučile da naprave, da dobiju od EU-a novac, da se napravi nova magistralna optička mreža a to čelnici HAKOM-a tome stavljaju … [[Govornik se ne razumije.]] To su jako bitno stvari o kojima moramo voditi računa i s vama se slažem, ustavne kategorije koje imamo zaštiti i voda i drugih prirodnih resursa moraju biti prioritet i na kraju krajeva i radu ove koordinacije za sustav nacionalne sigurnosti i zbog još jedanput naglašavam kako je vrlo važno da čelnici jedinica lokalne samouprave u pojedinim pitanjima budu pozivani na sastanak ove koordinacije, koliko sam shvatio to će biti svaka tri mjeseca.

Za neovisnu, suverenu državu Hrvatsku to su 4 resursa koja su vrlo bitna uz to i veze ili telekomunikacije. I naravno da mi imamo danas problem da vlasnik naših telekomunikacija koje su naši roditelji platili, netko od vas stariji, upravlja stranac i ne plaća niti pravo služnosti. I kod amandmana kad smo dali ovdje da se naplaćiva tele operaterima pravo služnosti i ne samo da je vlasnik zemljišta, nego onaj koji upravlja nekretninom, to je prošlo cijelu proceduru dok se nije sastao premijer sa direktom HT-a u večer prije donošenja zakon i to je izbrisano. A prošlo je proceduru zakonsku, amandman, došao je prijedlog do kraja, i to je izbrisano preko noći i to su štete ogromne hrvatskom društvu. I tako po svim pitanjima. Sve su dali u strane ruke, još energetiku, ovo malo vode, pa evo izvor Cetine je u Vladi Zorana Milanovića, razgovaralo se znate koliko na Vladi o iznajmljivanju, 5 tisuća kuna mjesečno, izvor vode. 37 sekundi je bila na Vladi rasprava o izvoru pitke vode koje dajemo strancu u ruke, a to je resurs i potencijal koji bi mogli koristiti i naplaćivati da razvijamo Domovinsku sigurnost. Onda ne bi bilo ovdje razgovora imamo li sredstva za Domovinsku sigurnost, imamo li za vatrogasce, imamo li za civilnu zaštitu. Jednostavno kad smo sve predali svoje strateške resurse u strane ruke, pa di je tu neovisnost. U našim vodama, strani brodovi nemamo gospodarski pojas, nismo ga proglasili, isključivi gospodarski pojas. Pa u našim vodama 3 milijarde kuna, ribe love strane ribarske flote, tj. brodovi. Gospodin Anđelko Stričak, nema ga. Gospodin Petar Škorić, nema ga. Gospodin Ante Sanader, nema ga. Dajem riječ predlagatelju, potpredsjedniku Vlade i ministru obrane gospodinu Krstičeviću. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice, zastupnici Hrvatskog sabora. Zahvaljujem se na konstruktivnoj raspravi, imali smo evo vidite cijelo prije podne potpore, vidimo da zakon ima veliku potporu, jako puno klubova, jako puno zastupnika i doprinosu, uspostavi i razvoju sustava Domovinske sigurnosti. Jasno i u ovoj raspravi danas vidjeli smo i različita mišljenja što je vrijednost našeg demokratskog društva. još jednom želim naglasiti što je vrlo bitno da RH kao odgovor na nove sigurnosne prijetnje, ugroze, rizike treba partnerstvo za sigurnost iz kojeg proizlazi sustav domovinske sigurnosti koji počiva na načelima poštivanja ljudskih prava, ljudskoj solidarnosti, zatim toleranciji, dijalogu i ono što smo i vidjeli i uočili u taj naš sustav Domovinske sigurnosti uključit ćemo jasno i vatrogasce i Crveni križ i Gorsku službu spašavanja, mislim da treba nam ta sinergija svih da bi se mogli nositi sa svim ovim ugrozama i rizicima s kojima je suočeno svako suvremeno društvo, pa i hrvatsko društvo. Upravo je donošenje zakona u sustavu Domovinske sigurnosti prvi korak u ostvarivanju cilja razvoja sustava Domovinske sigurnosti gdje se donošenje zakona sustav nominalno i formalno uspostavlja. Ovim zakonom definira se okvir za razvoj tog sustava, predloženi zakon ne podrazumijeva nove upravne strukture i ono šti je vrlo bitno, nagle radikalne promjene koje bi mogle narušiti funkcioniranje onoga što imamo kao ni povećavanje proračunskih sredstava. Prema tome, sve ono što je dobro, tu smo, to ćemo zadržati, ali ono što smatramo, što smo vidjeli da trebao nadograditi, onda ćemo to nadograditi da bi se mogli bolje i kvalitetnije nositi sa svim ovim ugrozama i rizicima. Zakon otvara mogućnost za sustavni, usklađen pristup razvoju postojećih i novih nedostajućih sposobnosti. A vidjeli smo da nam trebaju neke sposobnosti, nove sposobnosti posebno u odnosu na ove nove rizike i ugroze. I ono što je vrlo bitno, racionalnoj i učinkovitoj uporabi. Zakon ne samo da otvara mogućnost nego i obavezuje na pokretanje procesa koji će doprinijeti izgradnji i jačanju takvog sustava. Znači svaka od sastavnica sustava treba na tome raditi da bi mi uspjeli u tom nekom djelu, znači svak' se treba poboljšavati i nadograđivati. Osnovni benefit uspostave razvoja sustav Domovinske sigurnosti, i to je prioritet, to je učinkovitije upravljanje u kriznim situacijama. Te krizne situacije ako nam se događaju onda mora reagirati sustav i onda te krizne situacije moramo imati ili niz zapovijedanja, standardne operativne postupke i taj priručnik o upravljanju u kriznim situacijama. I vjerujem upravo kroz to upravljanje ono što je bit da se jasnijim postavljanjem strategijskih smjernica kompleksnim razmatranjem svih nacionalnih relevantnih sigurnosnih ugroza i rizika, te zajedničkim odlučivanjem usklađenim, odgovorima na sigurnosne ugroze i rizike. Zatim, izbjegavanje dupliranja poslova, rasipanja resursa, odnosno sprječavanje, propuštanje reagiranja na ugrozu ili rizik zbog moguće nejasne definirane odgovornosti, nadležnosti pojedinih državnih tijela. Pružanjem nadležnim donositeljima odluka u ministarstvima i drugim državnim tijelima pravodobnih i relevantnih obavještajnih proizvoda, informacija, analiza, procjena i procjeni o sigurnosnim rizicima. Oslanjanjem sustava sigurnosti na proaktivnu ulogu države, građane, nevladinih organizacija, javnih poduzeća, privatnih kompanija i drugih zainteresiranih strana. Moram naglasiti kako je uspostava sustava domovinske sigurnosti trajan, dinamičan proces čija će se dinamika usklađivati sa promjenama sigurnosnog okružja i potrebama ostvarenja nacionalnih interesa. A ovim zakonom prvi put stvaramo okvir za njegovu normizaciju i proceduru postupanja. Znači prvi put mi točno definiramo sustav, tko sačinjava sustav i ono što sada, što nas čeka sve nas jako puno posla da uspostavimo u tom procesu taj sustav da bi se mogli, kažem još jednom lakše i bolje nositi sa svim sigurnosnim situacijama s kojima možemo biti suočeni. I ono evo na kraj što bih želio, poštovane gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru predlažem da podržite Konačan prijedlog Zakona o sustavu domovinske sigurnosti. Mislim da je on dobar i da nam daje jedan dobar okvir za rad. Ja vas pozivam da pokažemo konsenzus, kod donošenja ovog zakona čini mi se da bi on i mogao biti jer za mene, a vjerujem za sve nas da je nacionalna sigurnost nadstranačko pitanje a sigurnost i RH i svih naših građana mislim da nam trebaju biti apsolutni prioritet.

Gospodin Maras, replika. U vašoj raspravi tijekom dana izrekli ste jednu stvar i citirati ću, kada ste meni odgovarali rekli ste vi ne želite ni vojni rok, niste služili, prema tome to je vaš stav i to je vaše pravo i to je vaš odnos kao zastupnika prema Hrvatskoj. E sada, molim vas da mi objasnite, kakav je to odnos prema Hrvatskoj svih onih koji nisu služili vojni rok u RH i zbog čega je to po vama negativno i zbog čega to pokazuje odnos tih ljudi prema Hrvatskoj kao manje vrijednih od onih koji su služili vojni rok? I da li isto tako primjenjujete to i na vašeg šefa u Vladi RH gospodina Andreja Plenkovića koji je izbjegao služiti vojni rok i koji je sve ovo '90.-tih promatrao sa sigurne udaljenosti? Još jedna stvar, s obzirom da ste pretpostavljam častan čovjek a da je ovo što se izrekli laž očekujem ovdje u Hrvatskom saboru od vas ispriku jer ja jesam služio u Hrvatskoj vojsci i ukoliko niste znali tu informaciju, ukoliko ste ju rekli u krivoj, ako ste bili krivo informirani a niste znali točnu stvar ja očekujem da se evo ovdje sada ispričate jer sam ja služio u Hrvatskoj vojsci. Poštovani i uvaženi zastupniče Maras, vezano za ovaj dio ovog vašeg sada završetka. Mislim da je Zakon o domovinskoj sigurnosti iznad svih nas i da je sigurnost Hrvatske iznad svih nas i da je ona i iznad vas kao saborskog zastupnika i iznad mene kao ministra. I mislim da danas da je to pravi prioritet. I meni je drago da smo svi skupa u toj poziciji bili. Vi ste se isto javili i kazali ste vaš stav po pitanju borbenog zrakoplovstva, niste govoriti o Zakonu o sustavu domovinske sigurnosti nego vaš stav po pitanju ratnog zrakoplovstva i rekli ste da vi to ne želite. Onda na taj vaš ja sam rekao da mi je drago da sam čuo taj vaš stav i rekao sam tu priču što ste u pravu po pitanju vojnog roka. Da, dobio sam informaciju da ste služili vojni rok i ja vam čestitam i drago mi je da ste služili vojni rok. I drago mi je još jednom, ponavljam, da ste služili vojni rok. Svaka čast. I nije mi bila namjera ni vas, zato sam se ispričao.

Puno puta o Hrvatskoj vojsci i meni osobno ali za ovu tvrdnju evo još jednom idemo se mi svi skupa baviti sustavom sigurnosti, graditi sustav sigurnosti i svi skupa pokazivati odgovornost za taj sustav. Mislim da je to bi cijele priče. A kao čovjek još jednom.